Hvala lijepa predsjedniče. U ime kluba SDP-a tražim stanku od 15 minuta kako bi klub iznio javnosti svoje stavove vezane uz izjave i sve okolnosti koje su se u javnosti pojavile oko ministra kulture gospodina Zlatka Hasanbegovića. U ime kluba HNS-a na istu temu vezano uz zadnje informacije o ministru kulture tražimo stanku od 15 minuta. Mi također u ime kluba MOST-a tražimo kratku pauzu iz istih razloga. Netko drugi još?

Hvala lijepa.

Kolega Horvat ja vas ništa ne čujem. U ime kluba SDSS-a. Hvala. I u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik isto, Jasen Mesić jel' tako? Hvala lijepo.

Onda ćemo i kolegu iz HSLS-a i nacionalne manjine. Ali molim vas drugi put na vrijeme dignite ruke. Hvala lijepa.

Prvi se prijavio u ime kluba SDP-a pa će i govoriti prvi uvaženi zastupnik Nenad Stazić, izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Kada smo ovdje potvrđivali Vladu ja sam govorio u ime kluba SDP-a i upozorio sam namjerno premijera da u Vladu ne imenuje ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Iznijeli smo tada i razloge i rekli da zbog tog čovjeka Vlada neopravdano i nepotrebno može dobiti epitet proustaške. Premijer me nije poslušao, nažalost. On je i jučer rekao da je gospodin Hasanbegović uvjereni antifašist. Ja koristim ovu tribinu, ovu govornicu, ovaj moment da pitam premijera da li su se u TEVA-i u kojoj je bio menadžer tako oblačili uvjereni antifašisti? I što bi napravio kao jedan od menadžera TEVA-e da mu je ured u tu tvrtku židovskog kapitala došao netko sa ustaškom kapom. Jel' bi i za njega tvrdio da je uvjereni antifašist? Čuju se sada verzije da to nije ustaška kapa nego da je to kapa HOS-a. Opet zapovjednik HOS-a Marko Skejo to demantira ali kapa je samo simbol identiteta. Nije toliko važno kakva je bila kapa nego što je bilo ispod te kape. A to što je ispod te kape je puno gore od kape. Gospodin Hasanbegović je bio suradnik lista koji se zove "Nezavisna država Hrvatska" Evo naslovnice. To je glasilo Hrvatskog oslobodilačkog pokreta. Uređivao je Srećko Pšeničnik, zet Ante Pavelića, predsjednik HOP-a stranke koju je osnovao Ante Pavelić. Član HOP-a, barem po pisanju toga lista, bio je i ministar Hasanbegović. I to je dokumentirano u tom glasilu. U tom glasilu gospodin Hasanbegović je i pisao. Evo što je pisao, u članku "Mi ne zaboravljamo" on piše o časnim simbolima i imenima ustaških heroja čije se mučeničke i šehijske kosti sada prevrću u zemlji od jada i stida. Upravo zbog tih istinskih heroja mučenika i šehida koji svoje živote položiše na oltar domovine od bleiburških poljana do Foče i Fazlagića kule dužnost je svih nas njihovih štovatelja i sljedbenika, znači sljedbenika ustaša, pokazati put ka izlazu iz ovog mračnog tunela prema istinski slobodnoj i ujedinjenoj domovini od Mure, Drave i Drine pa do Jadranskoga mora. Obnova NDH. Nismo mi jedini koji upozoravaju. Došlo je upozorenje Vladi, pismo iz Centra Simon Wiesenthal, poznatog centra lovca na ratne zločince. Pisao je Efraim Zuroff, on je direktno upozorio, to su njegove riječi, maknite iz Vlade toga fašistu. Nemojte se sramotiti pred Europom. Tu je bio i Pascal Bruckner osvjedočeni prijatelj Hrvatske. On se zalagao za Hrvatsku kod priznanja. On je bio taj koji je tvrdio u svijetu, u Francuskoj da vodimo pravedan i oslobodilački rat.

Ili smijenite ministra kulture Zlatka Hasanbegovića ili vi tu ustašku kapu stavljate na svoju glavu.

Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege pa mi smo evo nedavno imali raspravu o Vladi, o prijedlogu Vlade, tijekom te rasprave cijela oporba je upozoravala, upozorila dobronamjerno temeljem saznanja koje smo imali o stavovima ministra kulture, o njegovim svjetonazorskim stavovima kako nije dobro da u Hrvatsku vladu uđe osoba takvog političkog profila. No većina je odlučila drugačije, većina je stala ipak čini se iza stavova takvog predloženog ministra kulture, stala je iza svjetonazorskog stava prije svega takvog ministra kulture i to nije dobro za Hrvatsku. Mišljenje je HNS-a da je ovo sada nakon evo cijelog niza događanja koji su uslijedili nakon što je gospodin Hasanbegović postao ministar, da je to mučenje Hrvatske, da je to sramoćenje Hrvatske pred cijelim civiliziranim svijetom. Međutim, taj isti ministar nakon što je tako na nekim klimavim nogama postao član Vlade povlači neke poteze koji su u najmanju ruku se mogu okarakterizirati kao osvetnički prema svima onima koji u ovom društvu žele demokratsku proceduru, koji žele transparentnost, koji žele jednu kulturnu sredinu, uljuđenu sredinu, smjenjuje povjerenstvo koje je odlučivalo o sufinanciranju odnosno koje je predlagalo sufinanciranje alternativnih medija. Upozorenja su nakon toga došla opet sa više strana, organizirala se cijela kulturna javnost, pokrenuta je peticija od strane kulturnih djelatnika znači onih kojima bi taj ministar trebao upravljati za njegovu smjenu, taj broj se sad već penje na nekoliko tisuća ljudi koji se bave tom djelatnošću. S kime će taj ministar upravljati ako ga ne podržavaju ljudi, ako ga bar većina ljudi ne podržava unutar resora u kojem on mora djelovati? Međutim, podršku ministru je dao evo vidimo jučer i premijer. Premijer vjeruje da je gospodin Hasanbegović antifašist. Uistinu mi u HNS-u ne znamo temeljem čega takav stav ima premijer koji je i njegov šef pogotovo sada, danas, jučer navečer nakon što smo u saznanju fakata da je gospodin Hasanbegović i svojom riječju a i svojom pojavom na određenim mjestima apsolutno dio te tzv. filoustaške ekipe koja postoji, koja djeluje očito još uvijek vrlo snažno unutar RH. Pa smo tako jučer mogli pogledati cijeli memorijalni album filoustaških fotografija. Pustimo sad dal se radi o tome da li je na tim kapama slovo u ili je neko drugo obilježje, ali kontekst svega toga jest definitivno filoustaški. I možda su fotografije mogle biti montirane, međutim ovo što je kolega rekao, kolega Stazić ono što je ostalo zapisano kao riječ, kao nešto što je potpisao ministar kulture definitivno nije montirano i dokazuje da smo bili u pravu kad smo upozoravali da je politički profil ministra kulture skandalozan za Hrvatsku. Zato se više po ovoj temi nema što reći. Ono što se može očekivati je da gospodin Hasanbegović odstupi sam, to bi bilo najčišće i najbolje. Druga situacija ako to ne učini da to učini premijer odnosno da ga premijer smijeni, a ako ga ni primjer ne smijeni onda će sigurno biti predmet rasprave njegova smjena u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Slijedeći će u ime MOST-a govoriti uvaženi zastupnik Maro Kristić. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici dozvolite da se i mi ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista očitujemo na ovu temu. Dakle, mi u ime MOST-a želimo naglasiti da bilo kakav oblik totalitarnog režima ne podržavamo, kao ni ideološke podjele koje se trenutno nameću. Želimo se baviti problemima koji opterećuju običnog građanina RH. Smatramo da izjava nekih bivših ministara i sadašnjih saborskih zastupnika da u životu svakog čovjeka postoje trenuci na koje nije ponosan ne može biti dovoljno. Očekujemo da nam se ministar Hasanbegović javno očituje kakav je njegov današnji stav o karakteru ustaškog režima. U prošlosti je također bilo ministara, zastupnika i predsjednika države koji su se povezivali sa svim oblicima totalitarizma od ustaštva do komunizma, pa su nakon javne ograde i dalje nastavili obnašati svoje funkcije. Ujedno predlažem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora da za slijedeći tjedan sazovete plenarnu sjednicu Hrvatskog sabora sa jednom točkom dnevnog reda koja će trajati 7 dana a pod nazivom ideološke podjele i da konačno i tu točku stavimo iza nas i da se počnemo baviti stvarnim problemima hrvatskog društva a to su gospodarski problemi i financijska konsolidacija ove zemlje. Ja bih vam se zahvalio na ovom prijedlogu i kad bih vjerovao da bi tjedan dana diskusije ovdje rezultiralo time da napokon prestanemo se vraćati 70 godina u prošlost umjesto da rješavamo goruće probleme današnjice i naše djece i naših unuka ja bi to prihvatio, međutim bojim se da nažalost nema puno šanse za to. No, slijedeći se za riječ javio u ime kluba HSP-a uvaženi zastupnik Ivan Tepeš.

Izvolite kolega Tepeš. Uvažene kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Sabora pa evo svjedoci smo opet naravno tog povratka u prošlost jer današnja oporba ne može razgovarati o gospodarstvu jer ga je uništila protekle 4 godine pa im je to sklizak teren. Što se tiče očitovanja ministar se očitovao da su to obilježja 9. bojne HOS-a. To za mene nisu zločinačka obilježja. Ja danas ne bih bio dopredsjednik Hrvatskoga sabora da ti dečki nisu dali svoje živote i dijelove tijela pa između ostaloga evo i gospodin Matić koji ovdje sjedi isto jedan od branitelja i ja sa svoje pozicije se svima klanjam. Jer ja danas ne bih bio dopredsjednik Sabora nego ili bi bio 2 metra pod zemljom ili u imigraciji a sigurno ne bih bio zastupnik u srbijanskoj skupštini. I kada govorimo o obilježjima onda su to ta obilježja što je sam ministar Hasanbegović rekao. Danas je 2016. godina, ministar Hasanbegović je u međuvremenu i magistrirao i doktorirao, znamo tko je bio u komisiji i dr. Ivo Goldstein, ja sam duboko uvjeren da ne bi prošao ni jedan njegov znanstveni rad niti magisterij, niti doktorat da su njegovi stavovi suprotni i da se kose sa onime što povijesna znanost i historiografija zahtijevaju. Znam da se svaka riječ važe u historiografiji i svatko od vas tko je radio znanstveni rad u povijesnoj znanosti onda zna da se itekako vodi računa što ćete u bilo kojem znanstvenom radu upisati. Tako i aktualni ministar kulture Hasanbegović. Ja bih postavio pitanje gdje je izbor, dakle tko je objavio tu sliku, odnosno ne ovaj izvor na kojeg se poziva nego gdje će to izaći sutra, to su tjednik Novosti. Tjednik koji je financiran od strane Hrvatskih poreznih obveznika, koji je na jedan vrlo ružan način izvrgnuo ruglu hrvatsku himnu. Nisam vidio, niti gospodine Staziću vi niti klub SDP-a, tada ste bili na vlasti da ste se od toga ogradili, da ste to osudili a to je eklatantno kršenje hrvatskoga Ustava. Isto tako kada je pao MIG Hrvatske vojske, bila je ona naslovnica "Oba su pala" Dakle to što radi tjednik Novosti to ulazi u okvire kršenja hrvatskog Ustava jer u Ustavu se točno definira što je hrvatska himna i kako se prema njoj treba postupati. Nadalje, potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća je samnom bio u jednoj emisiji u Banjaluci prošli petak, na pitanje voditelja o mom stavu što se tiče Vučića i Nikolića u kontekstu toga da li ga je predsjednica trebala primiti, ja nisam htio odgovarati u ime predsjedniče ali svoj stav sam izrekao da Vučić i Nikolić, vidim u zadnje vrijeme je mijenjao stavove ali da ja njih percipiram kao političare koji su '90.-tih godina huškali po Hrvatskoj i izazivali ratne sukobe što evidentno postoje dan danas snimke na Youtube na tome. Dopredsjednik Srpskog narodnog vijeća je rekao da, da je bilo takvih loših stvari ali da ako ćemo tako razmišljati danas će ti veliki rascjepi ostati da nigdje dalje nećemo. Znači ta snimka postoji na Youtube-u da sada ne citiram, ali točno možete vidjeti tekst. I da trebamo gledati da su se oni reformirali, da su oni danas nešto sasvim drugo i da sukladno tome ja trebam percipirati gospodina Vučića i Nikolića. A vjerovatno i mi kao Hrvatska država. Pa ja ne znam sada jel' se vi slažete sa tim stavom gospodina Miloševića ili ne, a ne znam što se htjelo postići sa ovom hajkom na ministra Hasanbegovića. Ako se želi ostavka onda mi nije jasno kako se ne traži sa vaše strane bar ostavka kolega u Srbiji ili da bar sa njima ne kontaktirate. Dakle dvostruka su mjerila, dopustite mi, dvostruka su mjerila, dakle imamo mitropolita Porfirija dakle koji je sam priznao da je pjevao četničke pjesme. Mitropolit je u Zagrebu.

Dakle dvostruka mjerila nekima se nešto progledava kroz prste, drugima ne. Ono što sam već nekoliko puta ponovio, ponoviti ću i sada protiv sam svakog oblika totalitarnih režima i fašizma i nacizma i komunizma. Ali isto tako molim da u hrvatskom društvu počnu postojati jedna mjerila a ne dvostruka mjerila i nad nečim se iščuđavati a na drugome ne. Evo toliko, zahvaljujem. Hvala lijepa. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Država je ozbiljna onoliko koliko drži do činjenica i koliko je sposobna racionalno te činjenice primiti, analizirati i iz njih izvući dobar zaključak. A mene kao i jučer kada sam govorio interesiraju prije svega činjenice i o slučaju Lozančić a danas već možemo govoriti i o slučaju Hasanbegović. Svjestan da činjenice teško prolaze u duboko podijeljenoj državi u kojoj, slobodan sam reći, postoji samo crno i bijelo. Ako ne želite prihvatiti skoro da nemate izbor. Pa se pita ima li što između ova dva paralelna svijeta koja se međusobno hrane, međusobno se nadopunjuju i opstaju zahvaljujući jedni drugima. Jedna od konstanti razmišljanja u ovoj državi je donijeti presudu a ne saslušati. Toga smo se nagledali prije svega u našim političkim strankama. I racionalno smo spremni zauzeti jednu od strana bez argumenata, bez dijaloga koji možda nekome čini situaciju jednostavnijom ali nisam siguran i ljudskih ugodnijom. Ne želim nikoga braniti, još manje osuđivati ali mnoge teme bi danas bile izbjegnute da smo se držali samo odluka koje je donio Hrvatski sabor, od deklaracije, o totalitarnom komunističkom režimu i njihovim žrtvama do Deklaracije o antifašizmu. Osobno smatram antifašizam ne ideologijom nego skupom vrijednosti koje nitko nema pravo monopolizirati. Kao što nitko nema pravo monopolizirati domoljublje niti poštenje. Tako i u ovom slučaju činjenica je da je antifašizam okupljao i socijaliste i komuniste i demokršćane i liberale. On danas u zapadnoj Europi postaje ideološki temelj za suprotstavljanje svemu onome što smatramo zlim, rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu. Nekoliko komentara na ono što sam čuo tijekom prijepodneva. Ne prihvaćam da je ova Vlada filoustaška. Ova Vlada doista zagovara konzervativne vrijednosti koje na žalost u sebi sadrže dosta elemenata retro tradicionalizma, reminiscencija na prošlost nama danas potpuno nepotrebnih pa i pokušaju sprječavanja dostignute razine ljudskih prava i sloboda. Ne smatram da ova država, da je u ovoj državi fašizacija na pomolu. Radikalizacija da, ali ona nije krenula sa ovom Vladom. Bili smo svjedoci radikalizacije za vrijeme prošle Vlade, s jedne strane pokušaja da se tzv. političkom gerilom smijeni aktualna vlast, a s druge strane nedostatkom hrabrosti aktualne vlasti da se suprotstavi bilo kojem obliku radikalizma pa dapače i poticale taj radikalizam. Jer u izbjegavanju dijaloga ljudi prihvaćaju ideologije, prihvaćaju radikalizam, boje se znanja, boje se kompetentnih ljudi koji su u stanju držati naš korak sa svijetom u kojeg smo se davno integrirali. Ono što očekujem od našeg ministra to je jasan odgovor o fašizmu, da li smatra fašizam kao skup vrijednosti o kojima sam govorio ili ideologijom koja je na žalost imala svoju crnu stranu i povijesti Hrvatske. Smatra li antifašizam vrijednosnim sustavom koji je doista u preambuli Ustava a kojeg je ako se ne varam po riječima tvoraca Ustava pisao sam pokojni predsjednik Franjo Tuđman. Jer šteta se mora popraviti, šteta je učinjena i uzalud poruka premijera koji kaže moj ministar je antifašist ako to ne čujemo jasno i glasno od samoga ministra. Ministar ima pravo ne odgovoriti na ovo i to je odgovor i to je odgovor. Ali onda mora znati da njegovo pravo ne može biti iznad vrijednosti i odgovornosti i obveza koje je preuzeo. U političkom životu odgovornost i obveze koje preuzimate su iznad vaših prava. I ponavljam kao i jučer interesiraju me činjenice, interesira me jasan stav ministra o onome što je govorio i o onome što je pisao.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege.

Bio je košmar i kaos u kojem se mnogi nisu snalazili i nisu prepoznavali što koja kapa može značiti i što koja kapa znači.

Kome osuđeni ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata i pripadnik nacističkih formacija može biti osoba koju treba veličati? Kome antifašizam može biti floskula? Može biti i nekome tko je nosio kapu kao što je ova na fotografiji, a može biti i nekome tko je sasvim bez kape i bez kose. Ali za mene je pitanje na kojim vrijednostima gospodine predsjedniče govorim vama zbog toga što kažete okanimo se nečega što nam neće donijeti dobro. A tko je to dobro raspirio u posljednje tri ili četiri godine i zašto taj netko ako ga je raspirivao za potrebe izbora nije rekao dosta kad se Vlada formirala. Zašto to radi i danas? Da vas pozdravljaju sa "za dom spremni" u mojem gradu gdje je i potpredsjednik Sabora bio i sudjelovao među hiljadama onih koji su izvikivali "za dom spremni" i ljudima govorili idite u Srbiju koji sa Srbijom imaju veze manje nego on.

Hoćemo takvo društvo? Hoćemo govoriti o zajedništvu a kopati podjele, širiti strah i stvarati atmosferu nasilja? Je li to stranka koja je teškom mukom čuvala odnose među ljudima, onda kad su bili na najgori mogući način narušene? A sada smo na rubu ne samo da šaljemo verbalne metke jedni prema drugima, sada smo na rubu da se počnemo tući. Samo je pitanje tko će to prvi napraviti.

Znate za mene, nerado ovo govorim zato što je to reći da je Pupovac Srbin iz Hrvatske to je otprilike kao reći da je zlato najskupocjeniji materijal, dakle nonsens. Ali za mene je antifašizam temelj identiteta naroda kojem pripadam. I ako je u modernoj hrvatskoj povijesti išta od Srba Hrvatskoj dano u vrijednosnom i političkom smislu dan je antifašizam. da ju pred onim Srbima koji ga negiraju i pred onim Hrvatima koji ga negiraju branim taj antifašizam kao temeljnu vrijednost najboljih odnosa koji mogu biti među ljudima, najboljih vrijednosti koje mogu biti u državi i najboljih vrijednosti koje mogu biti između država.

Hvala. Sljedeći će riječ uzeti u ime kluba Laburista uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik, izvolite. Poštovane kolegice i kolege mislim da gospodin Hasanbegović nije ni trebao postati ministar, već prvi potezi su pokazivali da se taj čovjek ne snalazi u toj funkciji govorim na odnos prema Povjerenstvu za neprofitne medije, i već prvi potezi su pokazali ne samo na ideološki background gospodina Hasanbegovića već i na ono što zapravo slijedi a to je osvetnički pohod prema onima koji drukčije i suprotno misle sve u duhu antikomunističkog manifesta gospodina Karamarka. Zaredali su prosvjedi kulturnjaka, PEN klub, Društvo pisaca, pojedini glumci, velika skupina glumaca i da ne nabrajam ali zaredali su i ili barem ja sam čuo za jedan skup potpore, pismo potpore 77 povjesničara koji su podržali gospodina Hasanbegovića. Međutim, da li će ti povjesničari moći podržati i dalje gospodina Hasanbegovića nakon spoznaje, ne kape, kapa je najmanje bar za mene nije nešto posebno, ali da li će moći dati potporu čovjeku koji je pisao za proustaško glasilo i to kako pisao za proustaško glasilo "Nezavisna država Hrvatska" Između ostaloga on tamo kaže da je propast NDH jedna od najvećih grešaka, tragedija u povijesti hrvatskog naroda. Zar doista je propast NDH jedna od najvećih grešaka u povijesti hrvatskog naroda? Pa to naprosto ne mogu vjerovati! Mnogi kažu pa to Srbi rade, srpske "Novosti", odnosno to nisu srpske "Novosti" nego to je glasilo Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, usput budi rečeno ja vjerujem da malo tko čita te novosti ali to su jedne od najboljih tjednika ne samo u Hrvatskoj nego na cijelom prostoru ove regije. Vi se možete s tim složiti ili ne složiti i ja vam neću dobacivati kad vi budete hvalili vaša glasila. Ja mislim da je ovo glasilo naprosto jedno korektno dobro glasilo.

Ja doista ne mislim da je ova Vlada ustaška, ali zašto preuzima tu stigmu ustaškoga, što joj to treba? Zašto stoji između ministra Hasanbegovića? Netko će reći Židovi su osjetljivi, pa naravno da su osjetljivi nakon svega ali zamislite mogu i Srbi biti osjetljivi u Hrvatskoj na gospodina Hasanbegovića. I oni imaju na to pravo. Pa sjetimo se da su najveće žrtve tijekom 2. svjetskog rata bili upravo Srbi na ovim prostorima, ne Židovi, a mi stalno govorimo o nečemu, malo zaobilazimo. Nama ta istina ne odgovara. Havel koji sigurno nije bio komunist ali je bio antifašist je rekao mnogo tekstova treba živjeti u istini. Da li je antifašizam floskula? O antifašizmu mi možemo pričati svašta. Ja se slažem da mnogi imaju … [[Govornik se ne razumije.]] i govore da vežu ga za komunizam, za zločine, za onaj križni put i to je sve razumljivo. I to može biti točka prijepora. Ali antifašizam je, govorim o konkretnim uvjetima u bivšoj Jugoslaviji, odnosno Hrvatskoj, ali sigurno je da je antifašizam civilizacijska vrijednost moderne Europe. I ako to ne shvatimo mi zapravo ništa nismo shvatili. Za mene nije problem što gospodin Hasanbegović misli o antifašizmu, za mene je problem što gospodin Hasanbegović misli o fašizmu. Ja bih volio čuti što on misli o fašizmu, a čuli smo što misli o fašizmu. E sad, zašto Hrvatskoj vladi treba sve ovo? Na osnovu čega? Na majke mi, rekao je Hasanbegović majke mi ja sam antifašist i on vjeruje pa je to tako. Ja mislim da treba neka druga mjerila uzeti u obzir i u svakom slučaju to je čovjek koji mora otići, naprosto zbog jedne duhovne higijene ovoga društva. Ja ću samo podsjetiti na kraju na riječi gospodina Hasanbegovića, dosta ovako prezirno rečeno, kada je ukinuo neprofitne medije, Povjerenstvo za neprofitne medije, njegovo pravo, u redu. Pa neka cvijeta tisuću cvjetova.

Sljedeći će u ime kluba HDZ-a govoriti uvaženi zastupnik Jasen Mesić. Zahvaljujem lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, počet ću ovo izlaganje u ime kluba HDZ-a onim što smo stalno govorili i što smo isticali i dok smo bili opozicija i sada da se želimo okrenuti prema napretku i budućnosti, da želimo raditi na dobrobit hrvatskih građana koji god oni imali političke, ideološke stavove. A to želimo zato što smo protiv svih totalitarizama, zato što smo protiv fašizma, zato što smo protiv komunizma i svih izama koji zatiru ljudska prava, pravo govora, slobodu mišljenja, slobodu izražavanja. To je temelj na kojem je osnovana naša stranka i to je ono čega ćemo se držati. Protiv smo svih totalitarizama zato što poštujemo jednako i sve žrtve svih totalitarizama, što nam je stalo dati pijetet svima koji su u ime ili protiv neke ideologije bili kažnjeni pred sudovima. U tome ne pravimo razliku. Zato smo se opirali i ukidanju pokroviteljstva Hrvatskog sabora na Bleiburgu. I nastavit ćemo tako. Pri tome ćemo se držati jednakih kriterija. Relativiziranje povijesnih zločina protiv ljudskih prava kao što je to bio goli otok koji se danas relativizira bit će jednako od nas osuđivan kao i fašistički zločini. Zločine komunističke diktature nikad nećemo podvlačiti pod antifašizam jer su to različite stvari. Držat ćemo se jedinih istih principa i ako je nešto objavljeno u nekom mediju onda ćemo isto tako gledati i demanti koji je jučer ministar Hasanbegović uputio. Di je doveo u pitanje autentičnost, gdje je rekao da se ne radi o nikakvim ustaškim obilježjima nego obilježjima postrojbi integrirane u Hrvatsku vojsku na čiji spomenik koliko smo upoznati je gradonačelnik Baldasar Splita položio cvijeće. Mnogi dužnosnici pa kojih je bilo i u ovom Hrvatskom saboru, pa neki dužnosnici koji su danas uvaženi predsjednici nekih susjednih nama zemalja koji su se slikali sa kokardama danas jako mirno sebe gledaju u ogledalo. Pa i mi ovdje kolegice i kolege u Hrvatskom saboru nismo svi ustali kad se u Srbiji relativizira četnički pokret i naziva se antifašističkim. To nije nešto što ćemo mi podržati. Ako je netko ko povjesničar iznosio rezultate svog istraživanja izvolimo sazvati tematsku sjednicu odbora neka diskutiraju kolege povjesničari, neka se suoče s povijesnim argumentima. Nemojmo to svoditi na naslove tiskovina.

Postoji informacija da i urednici koji vode danas taj list su se u svojim mladim danima mogli uhvatiti u sličnim situacijama na koje danas vjerojatno ne bi bili ponosni. Postoji isto tako razmišljanje u velikom djelu hrvatske javnosti da upravo ovo zaoštravanje u ideološko suprotstavljenim stavovima nije počelo jučer i da se ne može očekivati ako u novinama izlazi lijepa naša haubica da će to određene političke stranke ili narod gledati i da se od toga neće razviti polemika.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, nekako mi se čini da su ovakve ili slične rasprave postale pravilo pa neka plenarna sjednica na neku ideološku temu baš i ne bi dala neki rezultat ali izmjena Poslovnika ja vjerujem da svakako bi.

Nekako mi se čini da sabornica nije mjesto za predizborne govorancije ili ja nisam dobro informiran pa se očekuju neki izbori za mjesec, dva dana. Netko ovdje kaže, čini mi se da je bio šef SDP-a koji je jednom prilikom rekao kako ulazeći u oporbu za poziciju … ako je ovo sve što umijete i znate, a što pokazujete već nekoliko tjedana slabo, slabo. Ja sam mislio da vi to znate daleko bolje, ali vraćati se na ovakve teme iz dana u dan jasno pokazuje koja je ustvari razina političkog ali i socijalnog i ekonomskog razumijevanja trenutka u kojem se Hrvatska nalazi. Ako imamo činjenično stanje a imamo da smo svi mi ovdje nas 151 kao i svih 20 ministara dali prisegu koja između ostalog sadrži da će se držati Ustava Republike Hrvatske onda svako pitanje o tome da se netko treba izjasniti da li podržava ili ne podržava navode o antifašizmu jest besmisleno. Samom prisegom svi smo se ovdje po tom pitanju jasno očitovali. Nećemo valja dopustiti sebi da na ovom mjestu raspravljamo možda i o princu Harryju koji se vidio pod nekim čudnim znakovima. Hoćete li sutra o kolegi Stanku Grčiću? Hoćemo li možda o gospodinu Stjepanu Mesiću? Hoćemo li možda o kolegi Peđi Grbinu? Kolega Maras, molim vas prestanite dobacivati. To radite kontinuirano.

Nekako kao osoba koja je prvi puta član ovog časnog Doma sam mislio da ćemo se ovdje baviti puno više, zapravo isključivo gospodarskim i socijalnim temama. Ispalo je da to našu cijenjenu oporbu ovdje uopće ne zanima. Ako ćete krenuti, vi ćete vrlo lako doći do toga da ćemo neke datume ukinuti. Jer bilo je prilika i kada su se neki pozivali na određene datume, a Bože dragi, godina ima 365 dana a i puno je godina iza nas pa se onda neki događaji povezuju i prozivaju se pojedinci za razno razne stvari. Međutim, svakako se neće dogoditi da ćemo zbog nekih događanja iz povijesti moći živjeti u toj prošlosti ili se stalno vraćati nadajući se da će to bilo tko od naših građana imati koristi. Već sam vam nekoliko puta rekao da od ovih rasprava nitko neće naći posao, nitko neće prestati biti blokiran. I onih 100 tisuća ljudi koji su se iselili za vrijeme mandata kukuriku Vlade se neće vratiti u Hrvatsku niti o tome razmišljaju. Zanimljivo je da nitko od vas nije otvorio na početku zasjedanja temu zašto je i kako je netko poklonio recimo 300 milijuna eura koncesionaru Zagrebačke zračne luke. Ali ove teme da li ministar Hasanbegović treba biti ili ne, to su vam izgleda omiljene. Ovime ne činite pakao nama, ovime činite pakao sebi a i građanima za koje vjerujem da je strpljenje pri kraju. Ja se nadam da ćemo hitno u proceduru uputiti izmjenu Poslovnika o radu Hrvatskoga sabora i konačno stati na kraj ovoj zlouporabi ove stanke i skretanju pozornosti sa bitnih tema. Hvala lijepa.

Izvolite. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo. Dozvolite da i ja u nekoliko misli iskažem stav nacionalnih manjina. Kada se pripremaju ratovi ili kada veliki ratuju onda se mali primire, šute, paze. Mali imaju kažu fine osjetljive senzore koji onda osluškuju šta se dešava u društvu. Klub Nacionalnih manjina je prošle godine 14. svibnja u Puli donio jednu Deklaraciju o nesnošljivosti i etnocentrizmu u Hrvatskoj u kojoj smo upozorili na pojave koje se počinju događati i koje su se događale. Ta deklaracija je ovako naišla na, u nekim krugovima na dosta ovako negativan stav ali kako vrijeme odmiče tako se pokazuje da smo mi bili u pravu. Ja bih samo pročitao izjavu pučke pravobraniteljice u vezi te deklaracije koja je rekla da izražava razumijevanje i solidarnost sa potpisnicima deklaracije zabrinuti zbog učestalih pojava koje narušavaju vrijednosti poput suživota, tolerancije, multikulturalizma te uvažavanja drugih i drugačijih a na koju je sama ukazivala u svojim izvješćima i izjavama. Druga stvar na koju bih upozorio su vrijednosti, dosta često spominjane ovdje. Mislim da mi gubimo iz vida, koji se nalazimo ovdje i koji govorimo u ime naroda, u ime građana, da su hrvatski građani sredinom 20.-og stoljeća bili na strani pobjednika, da su učestvovali u jednoj briljantnoj pobjedi protiv totalitarnog fašističkog režima i da su se svrstali uz napredne snage svijeta. Gubimo iz vida i to da smo krajem 19.-og stoljeća, ne 19.-og, nego 20.-og stoljeća opet na strani naprednih snaga u europskim okvirima doprineli i izašli kao pobjednici u rušenju komunističkog totalitarnog režima. I to su vrijednosti koje trebamo njegovati, koje treba da nas vode u našu budućnost i to su vrijednosti na kojima trebamo odgajati naše generacije. Što mi radimo?

Mislim da je važno nekad poslušati i mišljenje drugih šta drugi kažu o nama. Mislim da je bitno da uvažavamo i mišljenje drugih ne samo da imamo sliku koju sami o sebi stvaramo. Prije nekoliko dana u medijima je osvanulo mišljenje centra Simon Visental koji se jasno odredio prema našem trenutnom ministru kulture. Ja ne bih ovdje ništa ni dodao, ništa ni oduzeo samo bih upozorio ponovo to što sam rekao malo prije treba ponekad poslušati i mišljenje nekoga tko je sa strane i ne stvarati sliku o nama onakvu kakvu mi mislimo da je. I još bih nešto rekao i zamolio kolege i s lijeve i s desne strane, nije dobro, nije dobro ako ostvarivanje manjinskih prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj pokušavamo vezati za ostvarivanje prava hrvatskog naroda u drugim susjednim ili nesusjednim državama.

Zakona o Financijskoj agenciji. Materijal ste primili u pretince. Raspravu je proveo Odbor za financije, državni proračun. Želi li predstavnica podnositelja dati dodatno obrazloženje? Predsjednica Uprave Financijske agencije uvažena gospođa Anđelka Buneta. Izvolite. i zastupnici Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Pred vama je Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije u 2014. godini. S obzirom da standard nije propisan izvješće je strukturirano po uzusima i pravilima dobre prakse i konstruktivnim prijedlozima saborskih zastupnika iz dosadašnjih saziva Sabora. Dozvolite mi da istaknem najznačajnije odrednice financijske i poslovne. 2014. godina bila je izuzetno radno intenzivna kako na područjima unapređenja internih procesa, tako i na poslovima koje smo radili za naše klijente u komercijalnom smislu i temeljem javnih ovlasti. Iskazano financijski ostvarili smo ukupni prihod od 846,1 milijun kuna i to je u odnosu na 2013. blagi porast od 3% Ostvareni rashodi iznosili su 797,8 milijuna kuna i u usporedbi sa 2013. 7% su viši. Ostvarili smo bruto dobit od 48,2 milijuna kuna što je 37% manje u odnosu na 2013. Prihodi sadrže naše redovne prihode od financijskih, elektroničkih usluga, usluga za državu, informatičko-komunikacijskih usluga, te ostale prihode. Za istaknuti je da iz tradicionalnog segmenta poslovanja još uvijek ostvarujemo oko 45% ukupno poslovnih prihoda. Tu mislim pod platni promet, nacionalni klinički sustav, malo srednje poduzetništvo, a taj trend pada sve kvalitetnije supstituiramo prihodima od elektroničkog poslovanja, kartičnog poslovanja i poslova arhiviranja. Također, tijekom 2014. godine značajnije nam se smanjio prihod od državnih institucija zbog izmjena zakonske regulative i uvođenja JOPD obrasca cirka 38 milijuna kuna. Zato je razumljiv i iz strukture prihoda po segmentima kupaca jasno vidljiv trend pada prihoda od poslovanja agencije sa državom, dokle prihod od elektroničkih usluga i poslovanja sa fizičkim osobama raste, a prihod od poslovanja sa pravnim osobama stagnira. Direktni kontakt sa našim klijentima ostvarujemo preko poslovne mreže koja osigurava nacionalnu pokrivenost kroz četiri regionalna centra, 18 podružnica, 143 poslovnice, 13 ispostava i one u ukupnom prihodu FINA-e sudjeluju sa 57% Kao što sam već navela rashodi agencije u 2014. bili su viši 7% u odnosu na 2013. na što je najveći utjecaj imalo povećanje financijskih i izvanrednih rashoda za 66% u odnosu na 2013. što u naravi predstavlja vrijednosna usklađenja potraživanja kupaca većinom tijela državne uprave, a sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima. U strukturi ostvarenih rashoda u 2014. generalno gledano troškovi osoblja činili su 43%, materijalni troškovi 24, troškovi amortizacije 10%, ostali troškovi poslovanja 9%, a financijski izvanredni 13% Investicije u 2014. iznosile su ukupno 45,3 milijuna kuna i manje su za 33% u odnosu 2013. a u najvećem dijelu investicije se odnose na informatičku opremu i sudjeluju negdje sa 53% u ukupnim investicijama. U poslovnom smislu 2014. obilježio je rad na području unapređenja internih procesa u samoj FINA-i kao i na poslovima koje obavljamo za naše klijente. Izdvojila bih sljedeće, u cilju usklađenja naše organizacije sa strateškim poslovnim ciljevima koji su prezentirani u strateškom dokumentu pod nazivom "Inovacijska strategija Financijske agencije za razdoblje 2014.-2017." u 2014. godini izmijenili smo organizacijsku strukturu FINA-e radi unapređenja efikasnosti i veće fleksibilnosti kako bi što promptnije odgovorili zahtjevima vlasnika i tržišta. U suradnji s našim socijalnim partnerom definirali smo odredbe novog kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu sa 1. lipnjem 2014. i tim socijalnim sporazumom revidirana su materijalna prava naših radnika. Na nivou godine radi se o smanjenju od 11,5 milijuna kuna. I revidirali smo sustav plaća koji je redefiniran na način da se jedan dio plaća veže uz regionalnu uspješnost podružnica, a jedan dio na individualnu uspješnost radnika. Intencija je bila da takvim sustavom osiguramo objektivnije nagrađivanje sastavnica agencije, odnosno njenih radnika sukladno njihovom učešću u realizaciji poslovnih aktivnosti i na kraju u učešću u realizaciji samog rezultata poslovanja. Paralelno s redovnim poslovanjem i provođenjem aktivnosti koje su bile usmjerene na unapređenje internih procesa agencija je nastavila razvijati nove odnosno već započete projekte među kojima bih izdvojila samo neke. Prvenstveno implementaciju centralnog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru. U uspjeh ovog projekta uložili smo iznimne ljudske, tehničke, financijske i organizacijske preduvjete, a sve zato da projekt uspije. Danas iz ove perspektive mogu reći da RH može biti iznimno ponosna što je ovako složen projekt uspjela implementirati u rekordnom vremenu s vlastitom pameću i svrstala se u red rijetkih zemalja, a i multinacionalnih kompanija koje su u tome uspjele. Naravno, ovo je projekt na kojem puno još treba raditi, prvenstveno na hr. izvještajnom sustavu ali okosnica je uspješno implementirana, a u prilog tome govore sljedeći podaci. Početkom 2014. u sustavu su bile 473 institucije obuhvaćene, a krajem 2014. u sutavu COP-a obračunavalo je plaću 2179 institucija za gotovo 248 tisuća zaposlenih. Kako je COP jedan od stožernih elemenata reforme javne uprave i samo za ilustraciju navest ću nekoliko elemenata da bi stekli dojam koliko je ovaj projekt složen a koji naravno bez supporta tijela državne uprave ne bi mogao uspjeti. Napravljena je web aplikacija kojoj korisnici, dakle tijela državne uprave, pristupaju putem digitalnih certifikata čime se jamči visoka razina sigurnosti sustava. Trenutno u aplikaciji je dostupno 3372 različita mjesta, radna mjesta. Implementirana je 31 uredba, to podrazumijevam kolektivne ugovore, zakonske, podzakonske akte koji su povezani sa svim ili samo sa određenim grupama institucija i utječu naravno na obračun plaća. Unutra je uneseno oko 300 različitih dodataka. Što tu mislim? To su recimo posebni uvjeti rada, dodatak na zvanje odnosno dodatak na obrazovanje i slično. Istaknula bih i projekt e-građanin kojim se omogućio online komunikacija građana s javnim sektorom. U tom projektu koji je nagrađen u Meksiku kao najbolji projekt u komunikaciji građana sa javnim sektorom u svijetu FINA-i je bilo povjereno uspostavljanje i operativno vođenje nacionalno identifikacijsko-autentifikacijskog sustava kao jedinstvenog mjesta verifikacije elektroničkog identiteta za pristup e-uslugama što smo uspješno odradili. Sustav je vrlo dinamičan i u njega kontinuirano ulaze novi pružatelji usluga za građane, novi izdavatelji vjerodajnica tipa evo u zadnje vrijeme su ušle dvije banke kao naravno i krajnji korisnici građani. FINA je preuzela i poslove prisilne naplate na računima poslovnih subjekata i građana otvorenih u bankama u RH i FINA je tim zakonom postala jedinstveno mjesto za primitak, obradu i postupanje po ovrhama. Naravno moramo pratiti i zakonske izmjene pa je 2014. donesena jedna značajnija izmjena Ovršnog zakona koje su zahtijevale i dosta velike prilagodbe sustava. Svakako jedna od najznačajnijih koju bih istaknula je promjena koja omogućava izvansudske naplate odnosno izravne naplate u FINA-i temeljem presude odnosno druge ovršne odluke a također je omogućeno radnicima da direktno u FINA-i zatraže ovrhu na teret poslodavca u slučaju neisplaćene plaće i to samo na temelju obračuna neisplaćene plaće. Na Odboru za financije bilo mi je upućeno pitanje o broju blokiranih poslovnih subjekata i građana na kraju 2014. kao i o ukupnim potraživanjima FINA-e pa koristim priliku da odgovorim na ta pitanja. Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31.12.2014. godine bilo je blokirano 47 870 poslovnih subjekata, a ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje iznosila je 29,6 milijardi kuna. U odnosu na stanje godinu dana ranije 2013. riječ je o smanjenju za 14 230 poslovnih subjekata i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,9 milijardi kuna. Ako usporedimo sa 2015. taj trend i dalje reći ćemo za poslovne subjekte u broju i u potraživanjima je u opadajućem trendu. Što se tiče građana nažalost situacija nije takva. Zbog neizvršenih osnova za plaćanje s 31.12.2014. u blokadi je bilo 322 498 građana a njihov dug je iznosio 31,06 milijardi kuna. U odnosu na 2013.riječ je o povećanju za gotovo 7% nominalno 22 703 građanina i povećanju ukupnog duga za skoro 8 milijardi kuna. Ako gledamo 2015.broj građana se smanjio ali njihov ukupni dug je porastao nominalno i radi se većinom o građanima u dugogodišnjim blokadama. Što se tiče odgovora na pitanje u vezi FINA-nih potraživanja od kupaca ukupna nenaplaćena potraživanja FINA-e evidentirana na 31.12.2014. iznosila su 325,7 milijuna kuna, a od toga dospjela potraživanja iznosila su 143,6 milijuna kuna i u najvećoj mjeri oko 85% odnose se na potraživanja od tijela državne uprave. Što smo poduzeli da naplatimo ta potraživanja? Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnim nagodbama, sukladno internim aktima sve zakonom dozvoljeno što znači od telefonskih poziva, dogovora, alternativnih mogućnosti plaćanja, proveli smo 647 kompenzacija, 1400 cesija asignacija, poslali smo preko 44 tisuće opomena kupcima, pokrenuli smo 1509 postupaka prisilne naplate naših potraživanja. S obzirom da je RH osnivač FINA-e pokazali smo posebnu kooperativnost pri dogovaranju uvjeta naplate potraživanja od njenih institucija tako da smo recimo predlagali, bili smo tu vrlo proaktivni sastanke, koordinacije i recimo potpisan je jedan veliki sporazum za dugovanja 2010.-2011. u iznosu od 162 milijuna kuna. Iz kratkoročnog reći ću sporazuma prešao je u dugoročni gdje je rok naplate do 31.12.2016. sukladno onom sporazumu o mjerama prekomjernog deficita. FINA-i je povjeren i posao postupka predstečajnih nagodbi pa bi samo nekoliko riječi o njemu. Za ilustraciju u 2012.godini kada je započeo taj posao u FINA-i je radilo 37 nagodbenih vijeća na tim poslovima a krajem 2014.bilo ih je aktivno 19. Odstupanja zakona na snagu zaključno s prosincem 2014.ukupno je zaprimljeno 7574 predmeta odnosno poduzetnici su predali te predmete sa ukupnim iznosom prijavljenih obveza od 67,8 milijardi kuna, a zapošljavaju 60 148 radnika. Od toga je na dan 31.12.2014. riješeno 6963 predmeta što čini gotovo 92% svih zaprimljenih predmeta, a ovih 611 predmeta je prešlo u narednu godinu znači u radu je. Od ukupno riješenih predmeta 1765 je riješeno s pozitivnim ishodom što znači da je prihvaćen plan restrukturiranja odnosno sklopljena je predstečajna nagodba iako po ukupnom broju to nije mnogo to je svega 23% potrebno je istaknuti da se radio o dužnicima na koje otpada gotovo polovica svih prijavljenih obveza 43% i da isti zapošljavaju 26 440 radnika gotovo 45% svih ukupnih. U 5198 predmeta postupak je bio obustavljen ili je prijedlog odbačen ili je u pravilu završio stečajem. Konkretno 3678 je otišlo u stečaj.

Na kraju posebno bi još istaknula rad na nacionalnom projektu jedinstveno područje plaćanja u eurima u RH prilagođavamo naš nacionalni krilinški sustav … odnosno direktivama EU. Tu su unutra komercijalne banke, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga banaka i što ćemo napraviti? U principu omogućit ćemo svim našim poduzetnicima i građanima prekogranično plaćanje u eurima sukladno da kažem europskim direktivama. Dakle ovu fazu smo dobro odradili. U svom izlaganju nastojala sam istaknuti samo najbitnije, naravno ne umanjujući značaj ostalih aktivnosti ali htjela sam još na kraju reći za sve ovo vrlo dinamično razdoblje 2014.trebali smo i novih radnika tamo da smo zaposlili 70 novih radnika i godinu smo završili sa 3139 zaposlenih. S tim da naglašavam da smo pretežito zapošljavali na određeno radno vrijeme. Navedeno povećanje uvjetovano je bilo potrebno za ekspertnim znanjima koja su nam bila potrebna za realizaciju prvenstveno projekta COP. U ukupnoj kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih u agenciji i nadalje dominira srednja stručna sprema 56% udio, dokle udio visoke stručne spreme sada iznosi 25% i uvećan je za 1% u odnosu na 2013. S obzirom da smo svjesni da ulaganje u zaposlenike odnosno u njihovo znanje, edukaciju je jako bitno u 2014. uložili smo ukupno 1,3 milijuna kuna a u strukturi tih ukupnih troškova školovanja 66% čini edukacije i obrazovanje za postizanje znanstveno, stručnih pravnih, ekonomskih i informatičkih zvanja te specijalističkih, a 34% čine stručna usavršavanja kroz konferencije, seminare, simpozije i troškove članarina u strukovnim udruženjima. Tijekom 2014. zabilježen je i porast broja odlazaka zaposlenika na edukaciju u visini 9% u odnosu na 2013. zbog povećanja internih edukacija u kući za 139% Što to znači? Razvili smo sustav internih trenera koji prenose znanja i vještine sadašnjim i novim zaposlenicima i time utječemo na racionalnije upravljanje troškovima obrazovanja. Zaključno. FINA je 2014. poslovala pozitivno, uspješno je provela proces reorganizacije, sudjeluje u razvijanju projekata koje procjenjujemo da će nam u budućnosti donijeti nove izvore prihoda jer naš posao, odnosno prihodi iz tradicionalnih izvora sredstava ima silazni trend već godinama. Uvažavajući percipirane promjene u okruženju te nova očekivanja kako naših klijenata, tako vlasnika, radnika pa i najšire zajednice u 2015. ušli smo vrlo aktivno spremni redefinirati našu inovacijsku strategiju za razdoblje 2013./2017. u svrhu kvalitetnijeg pozicioniranja u budućnosti dakle da bi se uskladili sa novonastalim okolnostima jer naše tržišne i druge okolnosti izuzetno brzo se mijenjaju.

Evo gospođa predstavnica FINA-e spomenula je blokade, da je to jedan od alata koje koriste. Htio bih napomenuti da pravne i fizičke osobe koje su se našle u blokadi su zapravo žrtve financijskog nasilja. Naši građani kao fizičke osobe veoma teško nađu zaposlenje, mnogi godinama ne izlaze iz blokade. Još kada neki veliki dug dođe, zatezna kamata, to je zapravo dužničko ropstvo i jedino zapravo promjena Ovršnog zakona ih može izvući. Što se tiče pravnih osoba, jako im je otežano zapravo javljanje na bilo kakav natječaj i ne mogu se izvući zapravo iz te loše situacije. Ali ne krivim naravno vas za to, to je posljedica Ovršnog zakona, Stečajnog zakona.

se usudim reći velike. Zašto kažem to? Zato što je vrlo senzibilno Ministarstvo i pravosuđa i Ministarstvo financija da je svojoj agenciji naredilo, napraviti ćete taj posao po cijeni reći ćemo koštanja.

Gospođo Buneta spomenuli ste da ste sudjelovali u projektu HITRO ali to me onda malo podsjetilo da kažem da ovo važe izvješće upozorava na mnoge pojave koje nisu dobre. Da, sudjelovali se u projektu HITRO ali temeljem tog projekta Ministarstvo uprave od 2012., '13. i '14. duguje vam 4 milijuna kuna i to vam još uvijek nisu platili. Ovo samo govori jedan mali primjer kolika je dubioza po pitanju neplaćanja i da zapravo mi ne znamo istinu koliko država i državne institucije duguju i imaju nepodmirenih, dospjelih nepodmirenih potraživanja. Ako samo vi, odnosno FINA potražuje 161 milijuna 797 tisuća i 479 kuna od državnih institucija samo FINA ima dospjelih nenaplaćenih potraživanja 161 milijun kuna. Od toga evo Ministarstvo uprave 4 milijuna, Zavod za statistiku 25 milijuna kuna, imate REGOS gdje u izvješću kažete ne osporava potraživanja, ali i ne plaća uporno nego duguje 69 milijuna kuna FINA-i dospjelih ima dugovanja. Ministarstvo financija vam duguje 36 milijuna kuna, čak i Porezna uprava.

Ovo izvješće je dragocjeno da bismo ovo saznali, a ja vas molim da sve poduzmete da naplatite ta potraživanja jer da FINA-u zaštitite od ovih neodgovornih koji vode državne institucije. Sada ćemo prijeći na, želi li zapravo prvo izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Uvaženi zastupnik Goran Marić ne želi. Onda ćemo otvoriti raspravu. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ova rasprava neće biti živahna kao prije ova, prije nego što smo prešli na ovu točku iako se raspravlja po meni o jednoj vrlo važnoj agenciji, Financijskoj agenciji koja se u stvari zove agencija mada po svom načinu rada i poslovanja i po svemu je trgovačko društvo. Ali nebitno je, dakle koja je njega pravna forma i kako se zove. Zvala se nekada i zavod za platni promet, nekada služba društvenog knjigovodstva. Bitno je da ona obavlja jednu vrlo važnu ulogu ne samo za državu, nego općenito za hrvatske građane i gospodarstvo. Čuli smo i izlaganja predsjednice uprave da je FINA izgubila u segmentu platnog prometa čime se nekada isključivo bavila ona di je imala u stvari i monopol još dok je bila SDK odnosno ZAP, da je izgubila dakle taj monopolni položaj i da je izložena tržištu i onda zahvaljujući i tome ili i zbog toga se morala okrenuti i okrenula se nizu drugih aktivnosti, poslova na tržištu, a i u poslovima za državu što je dobro. I danas vidimo da u stvari općenito, dakle čak i taj posao koji se odnosi na državu i koji radi sa državom se također smanjuje iz godine u godinu. I možemo samo zamisliti kako bi izgledao gospodarski život općenito građana kada bi ne dao bog FINA na jedan dan stala, kada ne bi radila. To bi bio opći kolaps. Dakle, to samo naprosto govori o tome koliko je to bitna institucija, agencija, odnosno djelatnost kojom se bavi. Ako pogledamo samo podatak da je svaki dan se dogodi preko 500 000 transakcija, dakle riječ je o sto pedesetak milijuna transakcija godišnje koje se, dakle 500 tisuća transakcija dnevno, 3000 zaposlenih itd. Pa i ako ima primjedbi, a ima sigurno pojedinačnih primjedbi na rad pojedinih segmenata, ljudi itd. Nije ni čudo s obzirom na broj ljudi koji je dnevno uključeno u aktivnosti s obzirom na broj sankcija. Prirodno bi bilo očekivati i više primjedbi s obzirom na broj izvršilaca i količinu posla koju rade. Dakle, FINA je bitan servis za rad državne uprave, za ministarstva itd. Na koncu konca i Strategija razvoja javne uprave gotovo bi bila nezamisliva bez podrške FINA-e u onom segmentu, dakle gdje ona sudjeluje kroz prije svega podršku kroz informacijske sustave. Međutim, osim što je servis FINA svojim aktivnostima, radom i unapređuje, dakle ona djeluje, ona djeluje proaktivno, daje određene prijedloge za unapređenje ubrzanja određenih procesa, prije svega u državnoj upravi, ali i drugdje. Kad sam govorio o tome da je FINA bila orijentirana i bila primorana, dakle okrenuti se drugim aktivnostima ne samo platnom prometu vidimo u izvještaju za 2014. godinu da je samo u toj godini negdje došlo do nekih petnaestak novih poslova, djelatnosti, aktivnosti koje je FINA preuzela ili se ponudila da preuzme. Da brojim samo nekoliko: novog Ovršnog zakona, dakle FINA je preuzela provođenje elektroničke javne dražbe. Uspostavljen je registar zadužnica što je jako bitno za sigurnost ovrhe i općenito za sigurnost novčanih sredstava. Na koncu FINA je, odradila je aktivnosti sve na implementaciji sustava jedinstvenog obrasca za prikupljanje podataka o primicima i porezima popularno zvanog JOPD. Dakle, iako je niz novih djelatnosti, niz novih aktivnosti u 2014. FINA radila nije došlo do značajnijeg povećanja zaposlenih što je bitno. Ali prije svega je to rađeno zbog potrebe promjene kadrovske strukture. S obzirom da kada je FINA promijenila i način rada i vrstu rada potrebno je sve više visoko obrazovanih kadrova, prije svega informatičkih, osposobljenih i obrazovanih i vidimo to na primjeru, dakle da je 2010. godine u FINA-i bilo sa visokom stručnom spremom 628 ljudi ili 21% od ukupno zaposlenih, a već 2014., dakle o godini o kojoj razgovaramo bilo je 788 ili 25%

S obzirom dakle da je FINA doživjela od 2002. godine, dakle otkad je izložena tržištu ako mogu tako reći u segmentu platnog prometa i bilježi odljev klijenata u poslovne banke što je naprosto realna prijetnja i što se događa. Nužno je dakle tražiti i osim ovih tradicionalnih oblika poslovanja i nove oblike poslovanja. Ja sam već nabrojio neke ali mislim da je potrebno istaknuti da je dakle FINA u 2014. godini zaista bila izvanredna podrška određenim projektima Vlade, navest ću jedan projekt, e-građanina po čemu smo prepoznati u Europi kao vodeća zemlja EU. Dakle, gdje je FINA također odradila svoj dio posla i da vodi ustvari taj jedinstveni sustav verifikacije elektroničkog identiteta. Nadalje, centralni obračun plaća koji je započela prethodna Vlada uz podršku, informatičku podršku FINA-e naprosto bez te podrške ne bi bio zamisliv i tijekom 2014. godine taj COP je proširen i na školstvo, zdravstvo, agencije, ustanove u kulturi itd. Naprosto danas je on apsolutno koristan projekt koji je uveo naprosto reda u plaće ako mogu tako reći, uveo reda i pravednosti a na koncu donio i niz ušteda državnom proračunu.

Nisam dosada govorio ništa o financijskim pokazateljima poslovanja FINA-e iako je to najčešće i glavna tema rasprave ovdje. Ne zato što su oni loši ili što se ima što skriti nego naprosto upravo naprotiv što su oni jasno vidljivi i što FINA već dakle niz godina za redom ima pozitivno poslovanje i ostvaruje povećanje prihoda. I to u onom segmentu koji se ne odnosi na suradnju sa državom. S obzirom da dakle posao sa državom odnosno usluge koje radi za državu nije mali, on je u 2014. godini iznosio gotovo 40% prihoda, dakle negdje oko 330 milijuna kuna, ali je on za 7% manji nego u prethodnoj godini. Međutim, iako su dakle prihodi koji se alimentiraju po osnovama usluga za državu padaju FINA bilježi rast prihoda na drugim zbog aktivnosti na drugim područjima i taj rast prihoda je u '14. u odnosu na '13. bio za 3%, a u odnosu na 2012. za 9% Inače uvijek je prilično nepopularno govoriti ili možda čak nije ni najutemeljeniji pokazatelj kolika je dobit FINA-e i sličnih trgovačkih društava ili agencija koje se bave sličnim poslovima jer naprosto svi oni koji rade za državu svoj profit, svoju zaradu ne mogu povećati tako što će povećati cijenu usluga jer to je dozvoljeno ako mogu tako reći na tržištu ali ne i kad rade za državu. Prema tome, ona bi mogla povećati svoje prihode tako da poveća cijenu usluga za državu, ali to naravno nije prihvatljivo. Prema tome, teško je govoriti dakle o profitabilnosti kada ti naprosto država određuje dobar dio uvjeta poslovanja ili dobar dio prihoda kao što je ovdje slučaj negdje oko 40% Međutim, ono što je apsolutno vidljivo, a to je da je u okviru dakle i povećanog opsega posla i povećanog prihoda došlo do smanjenja materijalnih troškova i troškova za usluge iako bi bilo logično da se oni paralelno s povećanjem posla povećavaju oni su ipak smanjeni u 2014. godini za 4% u odnosu na 2013. i za 10% u odnosu na 2012. godinu. Dakle, nije to mala stavka. Sve u svemu možemo sigurno reći da je FINA ostvarila pozitivne financijske pokazatelje s jedne strane, s druge strane da je izvršila gotovo sve, ne gotovo sve nego sve projekte koji su joj bili zadani i bez naprosto ovakvog rada FINA-e ne bi bilo moguće realizirati mnoge projekte koje je ova Vlada odnosno Vlada u prethodnom sazivu, a tako svejedno, tako će vrijediti i za ovu Vladu, koja je započela. Tako da je FINA zaista odradila jedan izuzetno kvalitetan posao i njen rad apsolutno ocjenjujemo pozitivno i nadam se da će se tako nastaviti i u budućnosti. Hvala lijepa. Sljedeći se u ime kluba HDZ-a javio uvaženi zastupnik Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pa govorimo o jednoj instituciji koja je u datom vremenu trebala biti ugašena ali nažalost strašno puno zbog tog gašenja je izgubila i onda ista politička nomenklatura je osam godina kasnije tu agenciju pretvorila u najvažniju agenciju u ovoj državi. Dakle, s obzirom da sam 2002. govorio neke stvari samo ću ih ponoviti. Dakle Hrvatska 2002. naprosto nije bila spremna za liberalizaciju platnog prometa i prepuštanje platnog prometa poslovnim bankama vjerojatno su se dogodili i ovoliki dugovi i dugovanja i silne stvari. Međutim, danas za FINA-u možemo reći da je država najveći korisnik usluga FINA-e ali istovremeno da je država i najveći dužnik prema FINA-i. To je ono što se u principu kad gledate izvršenje proračuna ne vidi jer proračun se vodi po nekakvom gotovinskom principu, knjiži se samo ono što je plaćeno a ono što trebate platiti ne vidite nigdje. A s obzirom da FINA i država su lijevi i desni džep onda to niti ne vidite u principu u ovom izvješću. Dakle, iz ovog izvješća se vidi da je FINA usvojila puno novih da tako kažem proizvoda koje radi država i da ih radi, međutim postavlja se samo jedno elementarno pitanje da li se FINA kad pogledate fluktuaciju radne snage da li se FINA osposobila da radi te sve poslove? Prije svega Zakon o izmjena zakona, Ovršnog zakona i Zakona o prisilnoj naplati da li su oni dovoljno educirani, da li znaju raditi taj posao? Međutim, ono što ja u ime kluba želim danas, u ime kluba HDZ-a danas govoriti, ja želim ovdje danas polemizirati pa i ja se iskreno nadam da će se javiti neki zastupnik u ime kluba HDZ-a oko dvije prvorazredne političke teme.

Predstečajna nagodba je jedan zakon koji je izglasan u ovom Saboru jednoglasno praktički, a nakon tjedna dana je promijenjeno 45 članaka i taj zakon je otišao u sasvim dugom smjeru. I ono što zanima zastupnike u ovom Saboru je ne ovako šturu napisati da je 2014.zaprimljeno 7574 predmeta u kojima je iskazano 65 milijardi kuna prijavljenih obveza i da obuhvaćaju te tvrtke koje su u predstečajnoj nagodbi zapošljavaju 60 148 radnika. Mislim da je to presuhoparan podatak iz nekoliko razloga. U protekle tri, četiri godine smo imali priliku slušati kako se smanjio iznos potraživanja države, kako su se smanjili iznosi nenaplaćenih sredstava međutim to je bilo samo administrativno brisanje temeljem provođenja predstečajne nagodbe. Dakle ono što vjerojatno zanima nas u klubu HDZ-a a i zanima hrvatsku javnost, nakon 3 godine koji su rezultati predstečajne nagodbe? Koliko je procesa uspjelo, koliko ih je propalo, koliko je danas zaposlenih u odnosu na trenutak kad je pokrenuta predstečajna nagodba, zašto? Pa zato što je država putem predstečajnih nagodba otpisala preko 10 milijardi kuna. Postavlja se pitanje što je sa malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima koji u principu na tim ročištima niko ih ništa nije ni pitao. Rečeno im je dobit ćete toliko i toliko potraživanja, ili nećete dobiti, na toliko i toliko godina bez kamate i uzmi ili ostavi. Dakle o tome se ovdje ništa ne piše, a mnogi obrtnici su nažalost zatvorili svoje obrtničke radnje isto kao i mali poduzetnici. Zašto? Pa zato kad pogledate prihodovnu stranu financijske agencije onda ćete vidjeti da najizdašniji prihodi praktički prihod od naknade za provođenje predstečajnih nagodbi ako se ne varam to je negdje oko 114 milijuna kuna u 2014.godini i onda je logična stvar da nas kao saborske zastupnike koje i poduzetnici i građani pitaju zanima koji je rezultat toga. I mislim da je to područje koje bi u izvješću moralo biti posebno obrađeno iz jednostavnog razloga što se radi o milijardama proračunskih prihoda. Isto tako vjerojatno su i neka radna mjesta spašena ali isto tako je vrlo interesantno vidjeti koje tih prvih 200 sretnika koji su bili u postupku predstečajne nagodbe. Dakle, to je ono što u ovom izvješću nažalost ne vidimo, ali to je ono što ćemo tražiti u ovom izvješću i što ćemo tražiti u izvješću 2015. Jer pogledajte bio je nekakav zakon tamo 2002.godine o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima naziv jedan, smisao i tehnika vrlo slično samo što je u predstečajnim nagodbama to provedeno nikada nije podastrto izvješće što se stvarno dogodilo. Ali kažem temeljem Zakona o predstečajnoj nagodbi otpisano je desetak i više milijardi kuna potraživanja države. Što će biti sa malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima da ne govorim. Također, vrlo je interesantno da iz godine u godinu raste broj blokiranih hrvatskih građana. I to je isto nešto nad čim se moramo zabrinuti. Kako je došlo do tog duga? Posložit ga po nekakvim socijalnim kriterijima i imovinskim kriterijima. I ono što želim ovdje jasno reći vrlo interesantno da se u ovim izvješćima se praktički vrlo malo ili nimalo ne spominje OIB. OIB je trebao biti instrument temeljem kojega se rješavaju određene stvari. OIB je trebao biti instrument temeljem kojeg se u predstečajnim nagodbama ne bi dogodilo da 5, 6 ili 10 tvrtki kćeri najedanput ima 70% potraživanja i dirigira sa kompletnim stečajnim i predstečajnim procesom. Pa ako vidite da ukucate OIB jedne tvrtke ili vlasnika te tvrtke vama se, tako je bilo zamišljeno, oni koji su donosili OIB ali nažalost on je tako proveden, vama se trebala otvoriti lepeza svih tvrtki koje je on otvorio ili koje su tvrtke koje taj vlasnik otvorene i onda na kraju dođete bez obzira na Zakon o međusobno povezanim društvima da su ta društva itekako povezana jer kad se vidi i korištenje materijalnih resursa i osnovnih sredstava onda ćete vidjeti da su te tvrtke itekako povezane i da baš ne mogu spadati po Zakonu o međusobno povezanim društvima da nisu međusobno povezani i onda bi vidjela da mnoge stvari se naprosto ne bi mogle dogoditi. Ali kažem ovdje imamo što imao u tri i pol rečenice objašnjeno. I još jedna projekat koji je započeo 2009.godine a to je centralni obračun plaća. Dakle sa projektom centralnog obračuna plaća se započelo isključivo iz jednog razloga, s obzirom da u mnogim ministarstvima temeljem kolektivnih ugovora imate 30, 40 dodataka na plaću da se konačno u ovoj državi vidi ko s kojeg osnova dobiva koju plaću i to je trebao biti praktički zadnja stepenica ka donošenju Zakona o platnim razredima gdje bi se plaćao rad, gdje bi se plaćalo znanje, gdje bi se plaćala stručna usavršenost, gdje se ne bi plaćala formacijska pripadnost kao što je to nažalost u ovom trenutku u RH. I bez obzira koliko mi govorili o reformi ovoga ili onoga, bez sustava platnih razreda mi ne možemo riješiti problem niti javnih službi, niti MUP-a, niti MORH-a niti bilo koga drugog. Jer da netko dobije toliku plaću samo što formacijski pripada negdje a ne zbog toga što radi taj posao to je nešto šta naprosto nije pravično. I to je bio razlog zašto se krenulo na centralni obračun plaća. I da se razumijemo, ovih 5 godina nije razvlačila FINA, ovih 5 godina su razvlačili oni koji nisu htjeli unesti podatke unutar da se obračunaju plaće. To je istina i to treba reći. Ovo vam je klasični primjer kolegice i kolege. Sve je praktički bilo pripremljeno 2009. da se krene s tim. A znate što su ministarstva i ostali korisnici trebali napraviti? Samo su u FINA-u trebali unesti podatke o plaćama, koeficijentima, svim ostalim dodacima i sustav je pametan onoliko koliko ga pametno nahranite i dobijete te podatke. Međutim netko je to uporno godinama obrazlagao. Evo, meni je žao što gospođa Buneta ni danas nije rekla, a meni iz razumljivih razloga, da COP je kasnio isključivo zbog toga što oni koji su bili odgovorni za korištenje državnog proračuna, a radi vam se samo o sredstvima za plaće iz državnog proračuna negdje oko 28,2 milijarde kuna. Tolike su plaće od ovih svih proračunskih korisnika. Kada tome pridodamo javna poduzeća pa danas sutra i jedinice lokalne samouprave onda je iznos preko 30 milijardi kuna. I ako vi ne utvrdite točno po kojem osnovu se isplaćuje koja plaća onda ne možete govoriti o bilo kakvoj reformi. Ne mora značiti reforma da će se smanjiti plaća. Dapače, reforma treba značiti oni koji znaju, oni koji vrijede i oni koji rade da će dobiti više a oni koji ne rade pa ti nisu ni zaslužili da dobiju. Ja mislim da je to jedna stvar oko koje ćemo se svi složiti. I zato je, kažem zato smo u ime kluba razmišljajući o čemu govorite, jer ovo su drugo sve tehnički podaci, ovo su procesi koji traju dugo i o njima treba progovoriti ovdje. Zašto? Zato što će se za 2 ili 3 godine predstečajna nagodba pretvoriti u nekakvo političko prepucavanje. A istovremeno smo 2012., 2013. slušali da su smanjena potraživanja države za 10 milijardi kuna. Nisu smanjena. Samo je, u onom trenutku kada je pokrenut postupak predstečajne nagodbe porezna uprava je rasknjižila zaduženja prema tom subjektu temeljem te predstečajne nagodbe i to je naprosto samo nestalo iz knjigovodstvene evidencije, ništa drugo. I zato kada govorimo o agencijama, kada govorimo o njihovoj svrsishodnosti potrebi, ne potrebi, ono sigurno što za FINA-u treba reći da su se kao feniks iz pepela digli i da su danas ključna informatička podrška praktički svim projektima Vlade. I to je činjenica. Dakle oni imaju neke proizvode koje nude tržištu, mogu biti dobri, mogu biti loš ali su takvi kakvi jesu. Ja i dalje tvrdim da u platnom prometu prije svega sa građanima ima puno naših sugrađana koji još uvijek svoje obveze plaćaju na šalterima s obzirom da su šalteri FINA-e u principu u svim gradovima Republike Hrvatske, većim, praktički u samom centru najdostupniji, mislim da je to nešto zbog naših građana, o čemu bi se trebalo razmišljati. Trebalo bi razmišljati da sve državne institucije imaju onaj kod i da praktički putem njega se naplaćuje da nema onoga tipkanja kada mora se ukucavati po 30, 40 brojki, na takav način ćemo pomoći svojim građanima. Dakle, bez obzira na ove primjere, ali kažem ako ne dobijemo u izvješću za 2015. podatke, govoriti ćemo o njima i 2015. Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće jer ono je na tehničkoj razini dobro napravljeno. Daje nam odgovore na neka pitanja, daje nam informaciju o nekim novim proizvodima koje je FINA usvojila i bila podrška za određene projekte Vlade. Ali kažem ovo su dvije ključne stvari gdje se radi o milijardama kuna i naprosto smatram da izvješće mora, zapravo da te silne milijarde kuna zaslužuju nekoliko stranica a ne nekoliko rečenica. Prije svega da saborski zastupnici dobiju vjerodostojnu informaciju što se to događalo sa predstečajnim nagodbama. I ovdje bi bilo dobro da se napisalo toliko i toliko subjekata, toliko i toliko zaposlenih je primilo plaću u tom i tom iznosu, onda bi taj podatak bio puno snažniji i onda bi mi vjerojatno o nekim stvarima u ovom Saboru drugačije razgovarali. Sada ćemo prijeći na sljedeći klub a to je klub MOST-a, uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Gospodine predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Nekoliko riječi ispred Kluba zastupnika MOST-a, u povodu ovog izvještaja Financijske agencije. Evo na prvom mjestu pitanje ovrha i tu zaista mislimo da treba preispitati i promijeniti Ovršni zakon. I u pravu je gospodin Sinčić koji je evo postavio pitanje i koji je svojim aktivizmom pokazao znači u kojem smjeru treba djelovati da ovdje nešto ne valja. Ne može se događati to da čovjek koji duguje 30, 50 ili 80 kuna da poslije još 700 ili 1000 kuna mora platiti na temelju provedenog ovršnog postupka u kojem najviše zarađuju ne odvjetnička društva nego pojedina odvjetnička društva kao što Hrvatska ima svega nekoliko odvjetnika, je li tako.

Gospođo Buneta, ja ovdje i mi u MOST-u nismo došli u Sabor da čitamo izvještaje koje nam je nažalost ostavio SDP pa se već mjesec i pol dana bavimo izvještajima, partizanima i ustašama, ja nisam zadovoljan, trebali smo još o tome raspravljati jer inače sutra ujutro će opet netko reći dajte još dva sata da to konačno, mi smo evo dali prijedlog da sedam dana plenarna sjednica raspravlja o tome. Mi ćemo Klub zastupnika MOST-a tražit će pismeno da sačinite detaljan izvještaj za ovaj čitav Sabor o predstečajnim nagodbama. Dakle, to je jedna crna mrlja u novijoj povijesti Hrvatske. Poslije pretvorbe i privatizacije to je vjerojatno najveći izvor kriminala u Hrvatskoj. Preko toga ne možemo i ne smijemo prijeći, o tome se mora otvoriti rasprava. Ako ne sada, onda će se po prirodi stvari otvoriti hoće bit za godinu, dvije, tri. Upravo prethodna Vlada je bila ponosna na taj projekt predstečajnih nagodbi i taj ministar koji je pokrenuo bio je nahvaljen do neba, a na žalost postao je sam žrtva predstečajnih nagodbi. Dakle, da bi ove rasprave u Saboru imale smisla i da bi građani koji nas gledaju ovdje preko televizije, da bi konačno dobili odgovore na ova pitanja mi moramo imati prave stvari. Dakle, vi ste ovdje u izvještaju, mi ćemo ga podržati naveli puno toga. Ali tražimo odgovore na ova važna pitanja koja su vezana za predstečajne nagodbe gdje je Financijska agencija igrala izuzetno važnu ulogu i da jednostavno vidimo što se tu dešavalo. Ako se ne varam ja sam vidio u vašem izvještaju pored ovih svih dužnika koje je doktor Marić precizno u lipu naveo, molim vas potvrdite ili demantirajte. Ne znam da li sam dobro vidio. Ako je točno da vam nisu platili kako to, jer to je, ta firma ne može bit nelikvidna. I zadnje pitanje budućnost FINA-e. Malo prije je rečeno, čini se da je bio projekt da se bivši SDK, odnosno poslije ZAMP, ne ZAMP nego ZAP, pardon, da se jednostavno utrne. To se uklapalo inače u jedan projekt da društvo ostane bez ključnog najvažnijeg izvora informacija koje vi danas dajete i obrađujete. Kad jedno društvo i država nema takav izvor informacija, ono ne zna što se dešava. Znači, ne možete, nema menadžmenta, ne možete upravljati procesima, vi ste izgubljeni. Bilo bi dobro da nam pored ovog izvještaja koji ima svoju namjeru, da nas također informirate nešto više o budućnosti FINA-e, dakle u kojem smjeru ona ide strateški, da vidimo u kojem omjeru, odnosno u kojoj mjeri je FINA povezana sa svim državnim institucijama. Jer rekao sam da je to informacijska, informativna podloga svih institucija u Hrvatskoj od Ministarstva financija, Porezne uprave, DORH-a, ovoga, onoga, trgovačkih sudova. Dakle, nezaobilazno. FINA nam daje krvnu sliku gospodarstva i društva, svih procesa, bez nje ne znamo ništa. Pa u tom kontekstu bilo bi neophodno potrebno da nam se u Saboru prezentira jedna jasnija slika budućnosti FINA-e, jer vi možete puno toga još raditi, imate veliki potencijal kako ljudske resurse, a i vaša mreža pokriva čitavu Hrvatsku. Dakle, još jednom na kraju zaključujem u ime MOST-a da želimo, nije nam namjera bavit se samo izvještajima koje ćemo ovdje potvrditi ili odbaciti i poslije pojeo vuk magare. Želimo promijeniti ovu Hrvatsku u svim detaljima, pa i u ovom kontekstu, pa evo i u vezi ovog projekta OIB zašto je on stao itd. A nikad nije bila veća, bolja informatička podrška. Nikad nije bila tako razvijena informatika, telekomunikacije. Znači, postoje razlozi zašto se neke stvari stopiraju, a hrvatska javnost želi čuti odavde te odgovore. Jer ovdje nismo došli da sjedimo i trošimo vrijeme ili da uveseljavamo građane koji gledaju, nego da zaista mijenjamo stvarnost.

Pa uvaženi profesorre, moram reagirati na jednu tvrdnju, a to je da nismo ovdje da samo raspravljamo o izvješćima. Ja vam moram skrenuti pažnju da ste vi većina, da vi diktirate tempo, da niste opozicija, da mi isto čekamo da vidimo te reforme, da vidimo te nove zakone, zakonske prijedloge. Do sada smo iz Vlade vidjeli samo neka kadrovska rješenja, nekoliko zakonskih prijedloga koja govore samo o tome da se mijenjaju neki zakoni da bi se uskladili sa potpredsjednicima Vlade, ali od reforma još ni "r" Znači, čekamo da se dogovorimo prvo da vidimo tko su zamjenici i pomoćnici ministara.

Ispričavam se na ovom izrazu, ali vi ste najmanje pozvani ovdje i znači koalicija koja je obnašala vlast da postavlja takva pitanja da očekujete nešto u ovih 20 dana da radikalno promijenimo Hrvatsku. Prema tome, vi očekujete sad čuda. Naravno i ja očekujem i građani i s pravom se pitate. Međutim, vi ste puno toga zakuhali i to ne samo 4 godine već puno prije toga.

Kolega Lovrinović kažete u vašoj raspravi, između ostalog jel', da se bavimo starim temama ili nevažnim temama odnosno temama koje je pregazilo već na neki način vrijeme jer je većina ovih izvješća iz 2014. godine pa vam moram skrenuti pažnju da kojim slučajem je Sabor iscrpio u prošlom mandatu dnevni red da mi danas u Saboru ne bi imali što raditi.

Međutim, morate znati da procedura ide na način da Vlada predlaže zakone, u pravilu, da oni potom dolaze u Sabor a mi Vladu još nismo ni do kraja formirali. Prema tome, ne stoji baš vaša optužba jer je prošli saziv Sabora, a ja sam u njemu sjedila, ako ću se prisjetiti dobro već prvi dan zasjedanja nekoliko zakona promijenio. Jedan od onih koji su bili najžurniji, najurgentniji je bio Ovršni zakon. Tako da se ne bih složila s time da mi nismo radili i da nismo došli spremni. A očito je znači sa ovom situacijom koju sada imamo u Saboru da je ekipa koja je došla u Vladu bila ili nespremna ili da još nije ili da pravovremeno nije dogovorila što i kako činiti i koji su joj ciljevi kako bi u ovom Saboru mi mogli raspravljati o onome što je za Hrvatsku važno. A ono što je najgore čini se da se ništa ne radi u pravcu toga da se i nastavi raditi ono što je bilo dobro. Jer evo ovih dana vidimo da nije baš sve tako bilo loše i da su neki pokazatelji koje smo očekivali da će biti bolji upravo ovih dana i u brojkama se pokazali za Hrvatsku dobrima. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Pa poštovana gospođo vidi se da vi imate veliko iskustvo u Saboru. Međutim to, ove rezultate koje vi ovdje nabrajate, ne vide hrvatski građani.

Puno toga ne valja. Puno je bilo materijala. Vidite vi mjesec dana mi se već ovdje bavimo ono što je trebalo riješiti u prošloj godini. No i to ćemo riješiti vjerojatno do kraja ovog mjeseca. A mislim da bi bilo dobro osnovati ministarstvo prošlosti pa da za ovo vrijeme dok, da oni to raspravljaju da mi se bavimo budućnosti pa ako bude nešto tamo procijeđeno što je zaista problem da to uvrstimo. Ali, nemojte nas opterećivati. Dakle, riješit ćemo te stvari ali dajte da zaista rješavamo probleme jer ovo kurenje vatre oprostite na ovom izrazu svaki dan ovdje kad počne sjednica sa jedne na drugu stranu to ne vodi nikuda, to nema nikakvog smisla. Mi smo ovdje došli i očekuje se od nas da zaista ponudimo neka rješenja, a ne da se prepucavamo ili tko će održati bolji i upečatljiviji govor ili reći neku sintagmu ili neku metaforu pa da ga prenese neki od medija kako bi kod svog stranačkog šefa ili partijskog zaradio koji bod više jel' tako. Prema tome, dajte se svi uozbiljite. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Jedina je zasada ona uvaženog zastupnika Gorana Marića, izvolite. Gospodine predsjedniče naglasili ste da je jedina pojedinačna, a ovo izvješće je toliko inspirativno da bi mogli se zamisliti zašto je samo jedna pojedinačna rasprava. Pa prof. Lovrinović je naglasio samo problem predstečajnih nagodbi i da nitko nema potrebe reći nešto više o tome. U raspravi se naglasio jedan problem na koji se FINA našla zbog nenaplaćenih potraživanja i neodgovornosti onih koji su vodili državne institucije i ostali dužni FINA-i. Ovih nekoliko minuta ću iskoristiti za onaj dio o kojem pišete da ste imali obrađenih 7574 predstečajna postupka.

Mene interesira nekoliko pitanja i mislim da bi bilo dobro, i ne samo dobro nego nužno, da imamo Izvješće o predstečajnim nagodbama po svim bitnim elementima. Evo nekoliko samo razmišljanja što bi mene interesiralo. Mislim da kad se barata podacima da se misli samo na dužnike. Ali mene interesira što se događalo sa zaposlenim kod vjerovnika? Koliko je bilo zaposlenih kod ukupno prijavljenih predstečajnih vjerovnika? Interesira me koliko je zaposlenih bilo nakon dovršetka tih predstečajnih postupaka kod predstečajnih vjerovnika? Kako su predstečajni postupci se odrazili na vjerovnike, ne samo na dužnike? Što se događalo s njima? Koliko su izgubili radnika, da nisu oni možda završili u stečaju? Što ako imamo 15 tisuća predstečajnih vjerovnika, a nakon predstečajnih nagodbi njih polovica je završila u stečaju? Ovdje se govorilo o nedjelima u tom području. U zadnje vrijeme je popularno govoriti čini mi se samo u Hrvatskoj o fašizmu, ali iz jednog kuta. Ali nitko da spomene ekonomski fašizam a on je na svakom koraku oko nas. Pa predstečajna nagodba ozakonjeni je ekonomski fašizam. Zamislite prisiliti nekoga da tko je platio sve obveze iz fakture i porez da mora otpisati ta potraživanja a platio je porez iz tih nenaplaćenih potraživanja, a onaj tko nije platio tu fakturu nije platio ni porez, njemu se oprašta sve. Kako to nazvati drukčije nego možda čak i ekonomskim aparthejdom? Zato ne smijemo i ne možemo preći preko predstečajnih nagodbi. Mora se znati istina oko njih, mora se znati koliko je tu bilo neodgovornosti, koliko je tu bilo drskosti, koliko je tu bilo i nezakonja. Kako objasniti činjenicu da država naplaćujući svoja potraživanja uzima nekretninu u vrijednosti 36 milijuna kuna ili 34 milijuna kuna, a onda istu tu nekretninu gospodin Peinović objavljuje na prodaju putem javnog natječaja i početna joj je cijena milijun i nešto tisuća kuna, znači skoro 30 puta manje i nitko je neće kupiti i nije ju ni do danas prodao, ali su je procijenili na 34 kad je trebalo zatvarati nekome potraživanja. I na to šute sve nadležne institucije, čak se oglašavaju i da je tu sve čisto. Koliko je od 65 milijarda kuna prijavljenih obveza pripadalo povezanim osobama predstečajnih dužnika? To je vrlo bitno pitanje. Predstečajni dužnici su izmišljali obveze i povezivali sa povezanim osobama a mi ne znamo uopće koliko je takvih obaveza. Od ukupno onih 7574 koliko ih je završilo nakon predstečajne nagodbe u stečaju? Po ovim podacima se da zaključiti skoro polovica. Jer ako je vaš trošak bio 9,5 milijuna kuna a prihod 4,8 milijuna kuna, a razlog zašto niste naplatili je dolazak u stečaj onda ispada da je polovica predstečajnih postupaka odnosno dužnika u predstečajnom postupku završilo ponovno u stečaju. Pa ko je to tako procjenjivao da će biti uspješna predstečajna nagodba kad ih je polovica i vas natjerala u dug. Tko će nadoknaditi štetu koju ste prouzročili FINA-i, ne vi, zakon vam je naredio? Tko će nadoknaditi ovih 5 milijuna kuna koje vi niste naplatili? Imali ste trošak, nemate prihoda, a imamo slučaj za 1 milijun i 200 tisuća kuna je pritvoreno 21 osoba u Hrvatskoj. Ovdje 5 milijuna, 30 milijuna, 100 milijuna, 500 milijuna ništa se ne događa. Koliko je odobreno predstečajnih nagodbi za dužnike koji nisu imali niti jednog zaposlenog? Koliko je odobreno predstečajnih nagodbi za dužnike koji su imali do 10 zaposlenih? Nemamo te podatke.

Je li bilo pritisaka na FINA-u u postupcima predstečajnih nagodbi i tko je vršio pritiske? Jesu li to možda radile i službene osobe?

Zbog čega? Ni krivi ni dužni. Jer se na vas vršio pritisak da morate prolongirati rok za produženje predstečajne nagodbe iako je zakonski bio istekao rok i nije se moglo pogriješiti? Jeste imam dopis službene osobe koja kaže ne odlučujte vi o tome, ne odlučuju zakon, on odlučuje kad će se produžiti rok po kojem pitanju. I mimo zakona radi. Koliko je izmišljeno potraživanja u predstečajnim nagodbama? Nitko to ne zna. Tko je kontrolirao i utvrđivao predstečajne obveze i potraživanja? To nitko nije utvrdio. Zamislite tolike postupke 50 milijardi, 65 milijardi kuna u pitanju a da nitko nije utvrdio jesu li ta potraživanja točna ili nisu. Dužnik je utvrdio koliko je on dužan, a nitko drugi nije imao pravo ni provjeru toga. Vi ste vjerovnik dužnika i ja tvrdim da sam dužan, da meni on duguje 5 milijarda kuna, vi nemate pravo provjeriti je li ja dugujem ili ne dugujem, je li moje netko povezana osoba isto tako … predstečajnog dužnika, vi nemate to pravo provjeriti, sud to nije imao pravo provjeriti.

Ovo je nešto zbog čega se Hrvatska mora crveniti, što je se činilo u predstečajnim nagodbama i koliko je kad se kaže spašeno radnih mjesta, koliko ih je upropašteno, koliko ih je zatvoreno, kako se odrazilo kad predstečajni dužnik mora prisilno otpisati svoja potraživanja, kao se to odrazilo na njegove vjerovnike, koliko on nije platio zbog toga drugima, što se događalo sa cijelim tim nizom? Nema povratne informacije ima samo ona jedna, prva informacija, toliko i toliko stečajnih postupaka su smanjili, nastavili su raditi, ostalo je zaposleno toliko i toliko. Da, ubili smo 100 da bismo spasili 60. I opravdavamo onda ubojstvom 100 pravnih osoba sa spašavanjem 60. Ali ovo nije kritika FINA-i, vi ste morali provoditi ono što vam zakon naredi i što su vam dali i gurnulo vas još u gubitak. Još vam duguju 171 milijun, ne plaćaju vam i još vam naprave troška 4,5 milijuna kuna na predstečajnim nagodbama. Zato mislim da bi bilo nužno da se formira u Saboru i to konsenzusom istražno povjerenstvo koje bi utvrdilo sve okolnosti u svezi predstečajnih nagodbi.

Hvala gospodine predsjedniče. Prvo je, smatrate li vi da je ovim aktom predstečajnih nagodbi koje kada su provedene na način kakav ste vi sada, iako u kratkom roku slikovito opisali, praktično ozakonjena pljačka iz pretvorbe i privatizacije u nekim slučajevima ili u mnogim? I drugo, što mislite o izjavi gospodina Debeljaka, vlasnika DIV-a ojije neki dan u medijima rekao da nije radio, da se ne trsi radi što radi, da bi mu bilo bolje da se prijavio u predstečajnoj nagodbi jer bi stotinjak milijuna mogao kuna zaraditi. I još jednom i vi ste rekli ali bilo bi dobro da ovdje potvrdi čitava Domoljubna koalicija ovo što smo mi tražili a vi ste evo tražili da se osnuje ovo istražno povjerenstvo. Dakle da to ili učvrstite ili demantirate, da se konačno o tome stvari razjasne. A bilo bi dobro da se očituje i SDP-ova koalicija za koju ovako nemam trenutno snažan dojam da se želi uključiti znači u takav projekt da konačno, ja mislim da bi to svima nama kao Saboru značilo puno a najviše građanima, konačno da saznaju istinu o potezu i politici koja je proglašavana ozdravljivanjem hrvatskog gospodarstva, projektom koji će doprinijeti zapošljavanju itd., pa da konačno imamo zaista jednu pravu sliku.

Pa izjave nerado komentiram ali ću odgovoriti indirektno. Ne isplati se raditi u Hrvatskoj, ne isplati se plaćati u Hrvatskoj redovito jer uvijek pođu bolje oni koji ne plaćaju svoje obveze. I čak je i onda osmišljen zakonski okvir kako tu diskriminaciju zapravo ozakoniti. I nije sporno da je ovaj Zakon o predstečajnoj nagodbi diskriminatoran. Mene samo zabrinjava da je Ustavni sud cijelo vrijeme šutio na sve predstavke. A toliko sveučilišnih profesora je kazalo što misli o tom zakonu. A praksa je pokazala puno gore nego što se i predviđalo. Ne samo što se ozakonilo što se nije smjelo ozakoniti nego je i zakon izigravan i puno toga je učinjeno i mimo zakona. Ali ono najgore od svega je da su se u predstečajnom postupku mogli prijavljivati sa svojim potraživanjima svi tko god je htio a da nitko to nije mogao prekontrolirati je li to potraživanje stvarno postoji ili ne postoji. To je najgore od najgoreg. I ničime ne morate dokazivati. To kaže dužnik, ja sebi dugujem tamo nekom svom povezanom poduzeću, ja sam fizički, nema ni dokaza o uplati. I nitko nije mogao prekontrolirati. A kada bismo samo izlistali kojih je prvih 20 pravnih osoba završilo u predstečajnoj nagodbi i malo izanalizirali strukturu vlasništva tih tvrtki, odnosa sa nekim drugim tvrtkama, sa nekim osobama onda bi nam bilo jasnije zbog čega su predstečajne nagodbe donijete. Ali isto tako bilo bi interesantno vidjeti zašto je nekima otpisivano 70% potraživanja a nekima samo 10% Hvala lijepo.

A ovaj zakon se donosio, ne samo da ima itekako pogubni fiskalni učinak, jer kažem u datom momentu je ovaj zakon i ono što je provedeno temeljem ovog zakona služilo kao argument da su se dugovanja prema državi smanjila za 10 milijardi, i vi i ja smo o tome govorili u proteklim godinama da je to administrativno … [[Govornik se ne razumije.]] Međutim, ovo što smo mi danas govorili, nažalost dok ne dobijemo službeni podatak od onoga tko to vodi je nažalost prazna priča. I svi oni koji su izgubili u predstečajnoj nagodbi nažalost od toga nemaju nikakve koristi. I zato mi trebamo inzistirati da u izvješću 2015. dobijemo izvješće oko predstečajnih nagodbi. I kakva je situacija sa tim tvrtkama prije svega onima kojima su otpisana silna potraživanja prema državnom proračunu. Jer u jednom momentu je rečeno da su se potraživanja države smanjila preko 10 milijardi kuna a s obzirom da na prihodovnoj strani državnog proračuna nismo imali priliku vidjeti da se po pojedinim pozicijama povećali prihodi sa osnova tako smanjenih potraživanja države, onda očigledno to administrativnim putem smanjeno u predstečajnoj nagodbi. Zato kažem da bi o tome trezvenije i jače i bolje razgovarali, jer ponavljam ovo je drugi puta u vrlo kratkom vremenu slična priča. Zakon o dospjelim a ne naplaćenim potraživanjima, a nakon 10 godina Zakon o predstečajnoj nagodbi ista politička nomenklatura. Pa zato smo i govorili kolega Šuker da je potrebno izvješće posebno dostaviti o provedbi predstečajnih nagodba i istaknuli ovdje nekoliko pitanja koja nas interesiraju i koja bi svakako trebalo sadržavati odgovore, na ta pitanja trebalo bi izvješće sadržavati. Jedno od pitanja smo postavili malo prije 60 000 zaposlenih, a koliko je zaposlenih bilo u predstečajnim vjerovnicima. Drugo pitanje bi me interesiralo koliko je iz prijavljenih i na kraju otpisanih potraživanja, znači onim vjerovnicima što je prisiljeno, morali su otpisati, koliko je po tim prisiljeno otpisanim potraživanjima već plaćeno poreza? To bi me interesiralo. A koliko po otpisanim dužnicima nije plaćeno poreza? Država otpisuje i koliko nije već ranije naplatila poreza. Primjerice, vjerovniku koji je, nije naplatio fakturu i mora sada, morao je otpisati po nalogu i po odluci vijeća i po zakonu, on je platio porez na dobit po toj fakturi jer mu je cijela faktura ušla milijun kuna plus PDV, onih milijun kuna je prihod. Prihod osnovica mora platiti PDV po toj fakturi, mora platiti na dobit po toj fakturi. Možda je čak bio i isplatio, digao kredit pa si isplatio nešto dobiti jer ne može funkcionirati drukčije i sad mu država nalaže moraš ti otpisati potraživanja, ali poreze koje si platio po toj fakturi ostaju. Pa mora se namiriti nekako ono što nije platio onaj kome se otpisuje sve. Znači pogoduje mu se sa svih strana. A onda naravno u to se uključe i financijske institucije koje dominiraju sa dužnikom po pitanju odluka, pa onda većinom odluka odlučuju i o onima koji nikako ne bi pristali na otpis potraživanja. I sada bi završnu riječ dala uvažena predsjednica Uprave Financijske agencije gospođa Anđelka Buneta. Kao što sam rekla prije nekoliko sati kad sam počela izlagati da je naše Godišnje izvješće strukturirano prema uzusima, pravilima hajmo reći struke nepisano plus konstruktivni prijedlozi saborskih zastupnika iz dosadašnjeg saziva Sabora i tu se posebno istakao gospodin Šuker i mi smo to stvarno stalno činimo i prilagođavamo. Standard ne postoji i naravno da se prilagođavamo. Jako teško je kada FINA ima 130 servisa svakome dati dužnu pažnju, znate nije to jednostavno. Mi smo čak razmišljali na ovaj način, da strukturiramo servise i tako izvijestimo uvaženi Sabor po korisnicima. Znači, ono što FINA radi za tijela državne uprave i ono što radi u komercijalnom osnovu, pa smo onda vidjeli da bi neke stvari ispale iz tog dijapazona i neke dijelove poslova radimo za male i srednje poduzetnike, neke za građane i tako to. Ali hvala vam na svim konstruktivnim prijedlozima. Mi ćemo to nastojati sve uvrstiti za izvještaj 2015. Htjela sam samo, ostala sam dužna uvaženom gospodinu Sinčiću, nisam uspjela u onom vremenu odgovoriti. Ako vas zanima dođite k nama, objasnit ćemo, porazgovarat ćemo i dapače stojimo otvoreni što je u našoj mogućnosti naravno jer mi smo ograničeni i zakonima i pravilnicima da dođemo reći ćemo do poboljšanja ovog sustava. Mi smo dobili taj posao 2011. i do danas boga mi u ovih evo skoro ovo je peta godina, danas su ljudi educirani za ove poslove. Naučili smo ono što nismo znali i mislim da se dobro nosimo sa tim poslom. Vjerujem da možemo i pomoći vama jer mi smo ipak nekakav kontakt prema onim reći ću i blokiranim građanima i poduzetnicima i naši ljudi svašta dožive i prežive, tako da mislim da možemo pomoći jedni drugima i da buduće izmjene zakona apsolutno budu reći ću još bolje i primjerenije s obzirom da imamo nekakvo iskustvo do sada na osnovu kojega možemo graditi nove izmjene i dopune zakona. Što se tiče predstečajnih nagodbi, vi znadete da sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnim nagodbama FINA je pružala reći ću anulogističku podršku administrativnu, softversku, prostornu plus naši ljudi koji su bili obučeni, imali su određene kvalifikacije stručne, sudjelovali su u radu nagodbenih vijeća. Nagodbena vijeća su samostalna u donošenju svojih odluka. Sve odluke i pismena koja se donesu na tim ročištima javno se objavljuju na stranicama FINA-e i prema OIB-u može se pratiti svaki taj dužnik u kojoj fazi je bila ta predstečajna nagodba. Mi ćemo se potruditi, ali ne možemo sami, naravno jer moramo za ova neka pitanja konzultirati i Poreznu upravu i Ministarstvo financija jer mi nemamo sve te podatke, da bi sačinili jedan kompletan izvještaj o predstečajnim nagodbama. Ali evo s obzirom da je ovdje i gospodin Marić zatražio i više vas zapravo da bi bilo dobro napraviti takav jedan izvještaj mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da bi se takav izvještaj sačinio. OIB kao element koji je saživio ja ću reći u svim sferama života i rada, svim našim sustavima i podsustavima mi bez njega nitko ne bi mogao funkcionirati, nema šanse. Tako da mi razmjenjujemo podatke i sa poreznom i sa drugim sustavima. Naravno ako nije dovoljno možemo i više, ali sukladno zakonskim propisima jer mi sebi sami ne možemo dati ovlasti da razmijenimo neke podatke ako nemamo to pravo. Što se tiče pitanja uvaženog zastupnika prof. Lovrinovića ne radi se o HNB-u nego o HPB-u potraživanje jer imamo neke sporove.

To je tih 8 što potražujemo.

To su takve duge, duge stvari dalekosežno u prošlost sežu jer mi smo i kompanija, odnosno agencija, sa dugom povijesti, 57 godina. Što se tiče ovoga da bi bilo dobro da dođemo ovdje i da razgovaramo o budućnosti FINA-e. To bi bilo savršeno. Da se FINA-u pita nešto, u smislu kako FINA sebe vidi naravno gazda vlasnik je onaj koji će donijeti zadnju jel', ali mi smo oni koji prate direktive EU, mi tražimo svoje mjesto pod suncem, mi smo sada otvoreni konkurenciji europskog tržišta zato smo i ušli u … [[Govornica se ne razumije.]] da se prilagodimo. Tu smo dali reći ćemo supportirali vlastitim sredstvima. Da ostanemo u tržišnoj utakmici jer inače nismo, gotovo je. Neće biti više ni 45% tradicionalnog posla odnosno prihoda iz tradicionalnih poslova. I smatramo da je to izuzetno bitno. Nama ostaje da se prilagodimo direktivi kako je mi popularno zovemo 80/20. Što to znači? Da nam uskoro država kao naš vlasnik neće moći davati poslove zato što ne ostvarujemo 80% prihoda od poslova s državom. Mi više radimo za komercijalni dio nego za državu. Dakle, država nam neće moći više temeljem zakona nekog ajmo reći na taj način dati određene poslove. Dakle, mi se moramo transformirati i mi to sve pratimo, gledamo, imamo nekakve prijedloge i ideje dapače bilo bi nam jako drago da to bude interaktivan rad i da nam pomognete, da vi čujete što mi to radimo, što smo napravili, kako mi to gledamo. Naravno mi ćemo pričati i sa našim resornim ministarstvom, odnosno Ministarstvom financija, da pokažemo što i kako mi vidimo sebe, a oni će reći feedback sa svoje strane. Mislim da sam u pravilu odgovorila gotovo sve. Stojimo na raspolaganju, možete i pismeno, usmeno kako god. Hvala lijepa. S time zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Evo na ovu temu o FINA-i, predstečajnim nagodbama i svim ostalim stvarima potrošili smo samo malo više vremena nego na onu prvu temu, valjda to ukazuje na stupanj važnosti o kojima trebamo razgovarati u ovom Parlamentu. No, dobro.

Evo sve vas lijepo pozdravljam i koristim priliku da u ime Agencije za zaštitu osobnih podataka kažem još nekoliko riječi možda bitnih u odnosu na sam sadržaj izvješća. Dakle, agencija je sukladno zakonu podnijela ovom Saboru Izvješće o radu za 2014. godinu i ono ukratko predstavlja presjek svih aktivnosti i rezultata rada u tom razdoblju. Kratko samo u vezi s podsjećanjem na poslove i ovlasti agencije rekao bih i podsjetio da je agencija pravna osoba ovlaštena za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka. U tom smislu nadzire provođenje zaštite osobnih podataka na zahtjev ispitanika, na prijedlog mogući treće strane ili po službenoj dužnosti. Karakteristika u ovom izvještajnom razdoblju je da su povećane aktivnosti osobito u smislu nadzora po službenoj dužnosti što na neki način predstavlja i svojevrsnu proaktivnost same agencije. Pored toga agencija rješava povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih zakonom kao i to da vodi središnji registar evidencija o zbirkama osobnih podataka i registar službenika za zaštitu osobnih podataka. Postoji niz još poslova koji su zakonom predviđeni kojima se agencija bavi, ali ja ću samo kratko naglasiti one najvažnije. Spomenuo sam nadzor i da se iščitati iz samog izvješća da je značajan porast aktivnosti nadzora kako izravnih tako i neizravnih a posebno ovih po službenoj dužnosti. To kako sam rekao odaje dojam veće proaktivnosti nego što je to bilo u prethodnim razdobljima. Agencija također obavlja i provodi nadzor nad iznošenjem osobnih podataka iz RH i tu je vidljiv također značajan porast aktivnosti odnosno značajan porast postupanja po tom djelu poslova gotovo dvostruko u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju unaprjeđenje zaštite osobnih podataka dakle putem prijedloga i preporuka kako domaćim tako i međunarodnim institucijama i tijelima kroz različite također oblike suradnje uočava se isto tako značajan pomak odnosno značajno povećanje svih oblika suradnje i aktivnosti na tom području. Što se tiče središnjeg registra to je živi mehanizam. Evidencije se u kontinuitetu popunjavaju, dopunjavaju, neke se gase, neke dolaze nove. Tako je u 2014.godini pristiglo u agenciju i obrađeno oko 1500 zahtjeva odnosno evidencija o novim zbirkama i približno oko 400 novih obavijesti o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka. Središnji registar ima i mogućnost da prima zahtjeve putem elektroničke pošte kojim putem je odgovoreno na preko 150 upita korisnika odnosno obveznika središnjeg registra. Putem info telefona također odgovarano je na veliki broj upita kako sam rekao korisnika. Središnji iliti stožerni dio rada i djelovanja agencije čine upravni postupci koji se provode po zahtjevima za zaštitu prava. Oni su također bitno povećani u toj godini za gotovo petinu. Upravni sporovi koji se u principu iniciraju nakon što nezadovoljna stranka nije zadovoljna rješenjima agencije a po zakonu jedino moguće jer rješenju agencije nema mogućnosti žalbe nego pokretanju upravnog spora. Bilo ih je 10 u toj godini u odnosu na prethodnu 2013.to je jedan mali porast, prethodno ih je bilo 8. U samom izvješću dati su karakteristični oblici tih postupaka odnosno sporova. Ja ne bih posebno naglašavao ništa od toga. Želio bi samo ukazati da većinu sporova, većina sporova završava tako što se u biti potvrdi rješenje agencije. Jedan mali broj sporova se završi tako da se ili poništi rješenje ali izuzetno mali broj i naloži ponovno postupanje i u tom smislu agencija nastoji da pribavi nove dokaze i utvrdi nove činjenice odnosno provede postupak na način da pokuša svakako na zakonitoj osnovi potvrditi prethodno donesenu odluku. Kad je u pitanju područje davanja pravnih mišljenja koji su vezani uz obradu osobnih podataka i postupanje voditelja zbirki tu je također došlo do značajnog porasta u smislu ukupnih aktivnosti i ukupnog broja takvih tajnih mišljenja posebno u neupravnim postupcima gdje je tijekom godine primljeno preko 500 upita, nešto je preneseno vrlo malo ih prethodne godine. I uglavnom većina odgovora i mišljenja na te upite je završena, odnosno donesena. U ovom području za istaknuti je povećan broj upita javnopravnih tijela. To govori o nama, o sve većoj svijesti tih institucija da važnost pitanja zaštite osobnih podataka stave na odgovarajuće mjesto. Dakle riješeno je od toga ukupno oko 540 i dio jedan mali 30 i nešto preneseno u 2015.godinu. I u ovom području je također u direktnoj komunikaciji odgovoreno na veliki broj upita. Nastojali smo i nadam se i ostvarili značajan pomak i povećanje svih oblika međunarodne suradnje kroz različite radne skupine povezane s direktivama EU kroz primjerice EUROPOL, suradnjom sa europskim nadzornikom za zaštitu osobnih podataka, putem savjetodavnih tijela kao što je DAPIX, svjetska konferencija povjerenika za zaštitu osobnih podataka i privatnosti i kroz stanoviti broj studijskih radnih posjeta bilo da su zaposlenici agencije odlazili u inozemna tijela ili je slučaj bio obrnut. Što se tiče suradnje sa državnim tijelima, tijelima javne uprave i pravnim osobama u Hrvatskoj. Također višestruko je povećan taj broj i ti oblici suradnje kroz različita postupanja od Hrvatskog sabora preko Vlade, ministarstava, gradova itd. Nastojali smo i podignuti razinu odnosa sa javnošću konkretno sa medijima kroz obilježavanje raznih događanja što sve stoji u izvješću, kao što su obilježavanje dana agencije, obilježavanje europskog dana podataka, zaštite osobnih podataka i kroz različite vrste edukacija koje radimo u maksimalno mogućim okvirima onoliko koliko stignemo i koliki su nam kapaciteti. U svim ovim područjima značajno je povećan opseg tih aktivnosti i ja bih rekao i rezultati. Uvijek ono što ovako male institucije kao što smo mi boli je proračunska razina, odnosno količina sredstava kojom raspolažete da možete efikasno odraditi sve one zadaće koje se stavljaju pred vas. Nastavljajući praksu štedljivosti kao i prethodnih godina i u 2014. godini smo se ponašali u okviru plana, proračunskog plana tako da je rekao bih nešto sredstava i ušparano negdje 9% sredstava manje u odnosu na ukupan broj je praktično ostalo neutrošeno. U zaključku bih samo rekao da, ponovio neke od konstatacija da su značajno povećani zahtjevi i upiti za pravna mišljenja. To potvrđuje tezu o većem povjerenju građana u agenciju. Kroz sudjelovanje u sporovima, odnosno pravnim postupcima zaključujemo da stvaramo na taj način i unapređujemo i vlastitu praksu u Republici Hrvatskoj kako sudovi tako i mi kao javno-pravno tijelo nadležno i odgovorno za taj dio posla. Visok postotak potvrde rješenja agencije od strane upravnih sudova, naravno po nama potvrđuje ovu tezu. Što se tiče dakle svih oblika nadzora, vidimo i uočavamo kontinuirani porast sa relativno malim brojem zaposlenih ljudi. Generalno smatramo da je dojam o ukupnom poslovanju pozitivan, zadovoljava ali naravno treba i može biti još i bolji. Preliminarni pokazatelji za izvješće 2015. godine potvrđuju da upravo se krećemo u tom pravcu. To bi bilo to što sam, kao dodatni komentar na izvješće želio vama naglasiti. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Uvaženi Andrija Mikulić, predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Dakle Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 3. sjednici održanoj 10. veljače 2016. Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2014. godinu koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Agencija za zaštitu osobnih podataka 9. srpnja. Odbor je navedeno izvješće razmotrio kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju ravnatelj agencije rekao je da agencija nadzire provođenje zaštite osobnih podataka na zahtjev ispitanika, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti, ukazuje na uočene zlouporabe prikupljanja osobnih podataka, rješavanja zahtjeva za utvrđivanje povreda prava zajamčenih zakonom, vodi središnji registar evidencije o zbirkama osobnih podataka i registar službenika za zaštitu osobnih podataka, te obavlja i druge poslove. Agencija je u 2014. godini obavila 374 nadzora što je porast za 12% u odnosu na 2013. godinu. Prema mišljenju većine članova odbora agencija nije opravdala razlog svog postojanja i zaštite osobnih podataka bez obzira na navedene podatke. Niz prijepora i prigovora u javnosti na rad agencije izazvalo je nepovjerenje građana u sustav zaštite osobnih podataka. Posebno problem je izrazito loša koordinacija agencije sa ostalim državnim agencijama i ministarstvima što je rezultiralo neadekvatnom i neučinkovitom zaštitom osobnih podataka. Iako tehnički zadovoljavajuće izvješće prema mišljenju većine članova odbora nije prihvaćeno.

Sada ćemo prijeći na raspravu i ime Kluba zastupnika, prvi će biti Hrvatska demokratska zajednica i govoriti će uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Prilika govoriti o izvješću za 2014. godinu u veljači 2016. sama po sebi nije neka stvar kojoj bi se trebali osobito veseliti, ali vjerujem da će u idućih par mjeseci stići izvješće za 2015. godinu. Ono što je zgodno ovom prilikom to je mogućnost govoriti o politici protekle Vlade i o politici protekle saborske većine. I danas i proteklih dana od saborske danas opozicije slušali smo priče o imenovanjima, razrješenjima, obrazloženjima gdje su se nemilice koristile riječi kojih bi se trebali sramiti u hrvatskom Parlamentu, a sad ćemo pokazati na primjeru izvješća o radu ove agencije kako ste vi to kritičari radili u svoje vrijeme.

Izvješće je kao što ste čuli i u nastupu predsjednika matičnog radnog tijela i tehnički i sadržajno apsolutno zadovoljavajuće da se njemu mogu staviti možda neki prigovori, ali ne bi ono bilo razlogom za neprihvaćanje izvješća što znači i zakonitog rada agencije u 2014. godini. Problem leži u nečemu drugom. Postavljamo prvo pitanje tko je gospodin koji je potpisao i ponudio Parlamentu izvješće o radu agencije za raspravu. Gospodin Anto Rajkovača vodi se kao ravnatelj te agencije. Mi smo još uvijek pod dojmom rada prošle Vlade i pitamo se da li je to baš tako. Naime, u svibnju 2015. godine ta ista Vlada donijela je odluku kojom je razriješila dužnosti, odnosno predložila Hrvatskome saboru koji o tome odlučuje da se razriješi dužnosti gospodin Anto Rajkovača i njegova zamjenica gospođa Dolenc. Sabor je zaprimio prijedlog Vlade kao i obično kao što to radi Vlada nemamo obrazloženja a zbog čega su trebali biti razriješeni i taj je dokument stigao u Hrvatski sabor i kroz stanovito vrijeme u hodnicima Hrvatskoga sabora se izgubio. Navodno to je sad već prema kazivanju naših službi došao je do Odbora za izbor i imenovanja, ali dalje od tamo nije stigao. Govorim o tome zato što je Vlada 7.5. poslala odnosno nama dostavio zastupnicima predsjednik Hrvatskoga sabora prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka. Zanimljivo samo dan ranije, ali u proceduri istovremeno Klub zastupnika SDP-a poslao je Hrvatskom saboru, odnosno njegovom predsjedniku i prijedlog da se jedan zakon, Zakon o sprječavanju sukoba interesa nađe u hitnoj proceduri i da se izmijeni jedan njegov članak. To su činjenice koje i danas stoje. Sabor o prijedlogu Vlade nije nikada imao prilike odlučivati na plenarnoj sjednici.

Nema obrazloženja zašto se to dogodilo dok ne uđemo u povijest odnosa nekih državnih institucija jer ćemo onda progledati i bit će sve puno jasnije. Naime, ta ista agencija o čijem izvješću danas raspravljamo svojedobno nekoliko dana ili tjedana prije toga javno je istupila s obzirom da su se na internetskim stranicama posebne jedne druge službe, a to je Povjerenstvo o sprječavanju sukoba interesa našli osobni podaci ljudi za koje je agencija upozoravala da se na taj način ti podaci o tim ljudima nisu smjeli tako iskazati u javnosti. I umjesto da tijela međusobno surađuju i dođu do kvalitetnog rješenja a osobito na zakonu osnovanoga, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa je prvo izbrisalo podatke koje je objavilo na mrežnim stranicama, nakon toga sazvalo tiskovnu konferenciju, usprotivilo se mišljenju Agencije za zaštitu osobnih podataka, a onda da stvar bude ljepša pokrenulo upravni spor protiv te iste agencije zbog toga što je ona zakonito obavljala svoj posao. U tom vremenu dok se bori povjerenstvo sa agencijom dolaze ideje iz tada Vlade i vladajuće većine da se razriješi i ravnatelj i njegova zamjenica dužnosti. Međutim, u sporu koji je trajao sa Povjerenstvom o sprječavanju sukoba interesa interesantno uključuje se i Europska komisija, uključuju se čak i pravni stručnjaci s Pravnog fakulteta i svi daju za pravo agenciji, a nitko povjerenstvu. I onda je rezultat cijele te priče da ne pogriješim što se tiče datuma 1. rujna 2015. godine Upravni sud u Zagrebu donosi rješenje o obustavi upravnog spora između agencije i povjerenstva s obzirom da je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa u tom upravnom sporu povuklo tužbu protiv agencije. Danas je 2016., gospodin Rajkovača sjedi na mjestu na koje je imenovan prije nekoliko godina, cijeli postupak Vlada je pokrenula zato da bi u javnosti difamirala i njega i njegovu zamjenicu i njihovu službu, da bi se koristila drugim tijelom središnje uprave koje je pokretalo postupak protiv njih od kojeg je odustalo jer je shvatilo vjerojatno još tijekom toga postupka da nije u pravu. A radi se o objavi osobnih podataka o kojima je svima neugodno govoriti jer se tiče državnih dužnosnika, a to su podaci o vašem osobnom statusu, o činjenici koliko neki od dužnosnika imaju djece, na kojoj adresi žive, kolika su im primanja, krediti koje su dizali prije stupanja na dužnost itd., itd. I bez obzira na spor između ove dvije službe mi ni pitanje tih podataka nismo riješili na zadovoljavajući način. Riješili smo ga metodom SDP-a, da u isto vrijeme dok se vrše prijepori i sukobi između dva tijela državne vlasti oni po hitnom postupku istovremeno mijenjaju zakon i to samo jedan članak a da svima bude potpuno jasno o čemu se radi to su podaci koji se i na mrežnim stranicama određenih institucija pojavljuju o državnim dužnosnicima, a njihova intervencija u zakon glasi da se dodaju članku koji govori o objavljivanju podataka riječi iza riječi dužnosnika dodaju se riječi te se na njih ne primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita osobnih podataka. Možemo se naravno pitati kakve su to dužnosti ili kakva je to kategorija ljudi na koje se zaštita osobnih podataka ne odnosi. Što je to sve što se u hrvatskoj javnosti mora pokazati o dužnosnicima i da li je baš nužno da se o njima piše i ono što može kasnije čak ako hoćete ići tako daleko govoriti i o sigurnosti i njihovih obitelji. Ali o tome se nitko nije pitao jer je trebalo zadovoljiti strasti vjerojatno javnih servisa i na taj način se pokazati otvorenim društvom sa svim vašim podacima zbog kojih sutra netko od vas ili vaših kolega može trpjeti ogromnu štetu. To je rezultat rada prošle Vlade, ali kao i obično na vrlo nespretan način. Ta Vlada je željela pokazati da njene institucije ne rade kvalitetno, ne tretirajući njihov posao nego smjenjujući čelnike službi zbog toga što su se usudili tumačiti zakon onako kako su sva kasnija tijela pokazala da je ispravno tumačenje zakona. Ostaje nam pitanje, sada je prilično jasno tko je bio u pravu u cijelom tom postupku. Nitko nije postavio pitanje kako je to Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa radilo i kako baš nitko nije našao potrebnim pitati da li su oni u nečemu povrijedili zakon i da li je bilo pitanje njihove odgovornosti umjesto odgovornosti onih koji su ukazali na njihovo nezakonito postupanje. Ali to je sve pokriveno hitnom intervencijom zakona na prijedlog kluba SDP-a u Hrvatskom saboru. Ovo je prekrasna ilustracija da svima bude jasno kako je to SDP vladao i kako je radio. I zbog toga moram reći, zbog tih sumnji koje su otvorili razrješavanjem ljudi koji još uvijek su na tim istim pozicijama samo zbog toga klub HDZ-a neće podržati ovo izvješće ali će u potpunosti podržati ljude koji su dosada radili u agenciji na zakoniti način. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Josipa Borića. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Pa kolega Mlakar ja sam pažljivo slušao vaše izlaganje, ja imam ponešto više dvojbi temeljem vašeg izlaganja jer zaista smo u proteklom mandatu ovdje nazočili brojnim problemima koje smo uočavali a dolazili su od strane Kukuriku vlade i Kukuriku koalicije koja je to sve uredno peglala i govorila da je sve ok, da je sve zakonito. Prva mi je dvojba da li zaista ravnatelj agencije i njegova zamjenica i dalje jesu ravnatelj te iste agencije?

I treće je ono čemu svjedočimo danas, a to je ponašanje današnje opozicije, a tadašnje vlasti. Jer oni bez problema danas tvrde da recimo saborski Odbor za unutarnju politiku koji ima imenovano 12 članova ne može funkcionirati jer nema predsjednika. Ali agencija u kojoj su razriješeni i ravnatelj i njegova zamjenica bez problema funkcionira punih evo 7, 8 mjeseci od razrješenja. Onda ne znamo opet u ovoj drugoj situaciji kad govorimo o SOA-i. Kažu svi i govore da SOA jednostavno nema nadzor, a ravnatelj još uvijek nije razriješen. I onda to usporedimo s ovime što su oni radili. Oni su jednostavno zaboravili da smo mi imali cjelodnevnu raspravu, to je bila rasprava koja je trajala cijeli dan. Objedinjena točka prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sukobu interesa i razrješenje. Sabor nije donio nikakav stav, niti je razriješio, niti je potvrdio odluku Vladu, niti je dobio novo imenovanje, niti se išta desilo. I danas raspravljamo ovdje kažem o izvješću iz 2014.i ne znamo zaista da li ovaj gospodin kojeg osobno mogu cijeniti jest legalan ili nije legalan? Odgovorit će uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. Poštovani kolega Boriću, ovo je samo dio problema, jedna mala ilustracija gdje se može vidjeti kako Vlada, SDP-ova vlada kako vlada SDP-ova većina. Ono što je ostalo ne izrečeno ovom prigodom je pitanje zašto je to tako a meni se nameće zaključak da je to tako zato što oni žele na ovaj način brinuti o zaštiti osobnih podataka. U tom grmu leži zec. Pa ćemo onda otvoriti nadam se raspravu i o tome kako je moguće koristiti osobne podatke u našoj državi npr. da Vlada i tijela državne uprave podatke o građanima koje imaju prenesu u vlasništvo i na korištenje trgovačkim društvima. Postoji jedno interesantno trgovačko društvo baš zanimljivog djelokruga, zove se APIS kojemu je prošla Vlada prenijela kompletne popise birača i nad kojima Vlada više ne vrši nadzor. A onda se pitamo da li je tu bilo mjesta da se Vlada pobrine da Agencija za zaštitu osobnih podataka tamo vrši nadzor i vidi kako se raspolaže osobnih podacima ili je bilo dovoljno ovakav jedan sukob sa drugim tijelom državne uprave pa da odluči da treba smijeniti ali samo jednu stranu. Druge je poštedjela, nitko nije rekao zašto. A na koncu je ispalo da baš oni koje je Vlada predložila smijeniti da su bili u pravu i da su radili zakonito.

Poštovani gospodine predsjedniče, kolege i kolegice zastupnici, gospodine Rajkovača ovdje samo sada čuli izvješće kolega iz HDZ-a iz Domoljubne koalicije zašto oni neće ovo izvješće prihvatiti, međutim oni su gledali na to izvješće iz jedne druge perspektive. Ja bih htio malo ipak više pažnje posvetiti samom izvješću koje je agencija izradila. Na početku bi rekao kako Agencija za zaštitu osobnih podataka nije dovoljno transparentna agencija jer se jako malo informacija o djelatnosti, poslovanju djelatnicima same agencije može pronaći na njihovoj službenoj stranici. Komparativno analizom posljednja tri godišnja izvješća za 2012., 2013. i 2014.godinu izgleda da je agencija bila dosta aktivnija u 2013.nego u 2014.barem kada je u pitanju edukacija medijske i javne kampanje i EU projekt, dok je promet nadzora i davanja mišljenja državnim institucijama porastao u 2014. godini. U izvješću iz 2014.stojii da agencija nije provela ni jedan EU projekt, samo jednu edukaciju službenika i to samo njih 500 od ukupno 2200 iako iz osobnog iskustva mogu reći da je vrlo relativno čime se ti zaposlenici bave, odnosno to je njihov dodatni posao ali dovodim u pitanje čak i njihov posao i sumnju u postojanje takvih radnih mjesta odnosno dodatnih zaduženja za te poslove. Nadalje, piše da su samo nastavili radionice i edukacije za djecu.

Samo jedna konferencija ili javni događaj plus provedeno sudjelovanje na Splitskom festivalu i u kampanji protiv govora mržnje na internetu. Uz to je još i izrada promo materijala navedena samo sporadično. U izvješću za 2013.ima mnogo više navedenih aktivnosti u ovom segmentu, pa se s pravom možemo pitati zašto je AZOP u 2014.ostalo preko pola milijuna kuna neiskorištenih proračunskih sredstava. U strateškom planu za 2014.do 2016. godine stoji da je jedna od važnijih djelatnosti agencije podizanje svijesti građana mladih i djece nadasve na području zaštite osobnih podataka. To se iz izvješća ne može smatrati ostvarenim pogotovo zbog malog broja aktivnosti te vjerojatno usko povezano s tim ostvarenim viškom sredstava. Na tom području spominju se samo ambasadori privatnosti ali to je jedina stvar koja je provedena i to jednokratno. Problem je također izuzetno veliki postotak proračuna agencije koji se koristi za plaće zaposlenicima a sva sredstva agencija dobiva iz državnog proračuna. Prema nekoj računici jednostavno iz izvješća može se reći da je to čak i do 80% sredstava. Također je problematično ne provođenje unutarnje kontrole što nije obrazloženo u izvješću iako se preporuča da AZOP kao izravni proračunski korisnik provodi unutarnju kontrolu što se vidi i u strateškom planu za 2015.godinu. Zatim možemo postaviti načelno pitanje opravdanosti mnogobrojnih agencija kojih ima oko 190 i sličnih institucija koje zapošljavaju preko 20 tisuća ljudi i troše oko 70 milijardi kuna godišnje većinom proračunska sredstva RH. Kod nas se agencije ne smatraju djelom državne uprave, njihovi zaposlenici imaju plaće prema razini radnog mjesta koje agencije određuje same. Nema kontrole nad njima. Dok se čini nakon primopredaje da su ministre zatekla ministarstva u kojima je navodno jako puno nepopunjenih radnih mjesta. Istodobno imamo preveliki broj agencija koje se bave aktivnostima koja bi pripadala nekom od ministarstava. Ljudi se u njima moguće zapošljavaju po političkoj podobnosti ili po nekim drugim vezama. Direktiva EU Parlamenta o zaštiti osobnih podataka, članak 28 kaže, svaka država članica osigurava da je jedno ili više tijela u njenom području odgovorno za nadzor primjene ove direktive. Dakle nigdje ne piše da to mora biti nužno agencija. MOST-u je stalo da održi obećanje dano građanima da će se uvesti reda u državne službe i mnogobrojne agencije i pri tome ćemo čvrsto stajati.

Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine Rajkovača, poštovani kolegice i kolege.

Svrha zaštite osobnih podataka je zapravo zaštita samog privatnog života građana.

Kako bi se djelovalo preventivno potrebna je sustavna i temeljita edukacija svih naših građana kako bi oni sami znali na koji način mogu zaštiti sami sebe i kako bi mogli otkloniti moguće zlouporabe svojih osobnih podataka. A to smatram da bi trebao biti i jedan od velikih zadataka ove agencije. U tom kontekstu izrazito je važno da agencija ima svoje kontinuirano djelovanje prema svim skupinama društva a prema izvješću je vidljivo da za interes za upoznavanje sa ovom tematikom postoji te da su mediji u odnosu na 2013. godinu povećali svoje upite vezane uz zaštitu osobnih podataka za čak 50% Nadam se da ćemo i u izvješću za 2015. godinu također vidjeti povećanje u komunikaciji sa javnošću jer nažalost djeca u sve ranijim godinama dolaze u kontakt sa potencijalnim opasnostima na internetu a i ljudi postaju sve neoprezniji i ranjiviji. Vjerujem da je svatko od nas ovdje dobio barem jedan mail ili poruku na društvenim mrežama da mu je daleki rođak ostavio veliko nasljedstvo te da mora dostaviti svoje podatke tzv. odvjetniku koji će tada poduzeti potrebne radnje za prijenos nasljedstva. Možda vam se sada tu čini prenaivno da ljudi odgovaraju na takve mailove no moramo imati na umu da ljudi vole vjerovati u nemoguće i da zahvaljujući nedovoljnoj informiranosti padaju u mreže potencijalnih prevaranata koji se tada koriste njihovim osobnim podacima naravno na samo njihovu štetu. Osim toga, svaki dan smo zatrpani medijskim natpisima o ciberbullyingu među djecom koja su zapravo najranjivija skupina. Internet, danas djeci koristi kao izvanredno sredstvo komunikacije i učenja no to je ukoliko se on koristi pametno i u kontroliranim uvjetima. Internet im je danas na dohvat ruke i na njega se mogu spojiti na svakom koraku a najčešći način za to je naravno danas svi imaju svoje pametne telefone koje nose sa sobom i koji su njihov mali cijeli privatni svijet. Edukacija i informiranje pogotovo za ovu dobnu skupinu je iznimno važno.

Citiram: "Svaki drugi ispitanik nije siguran upravlja li samo on podacima koje postavlja na Internet i ostaje li objavljeno u njihovoj nadležnosti" Više od trećine ispitanika je sklono otkrivanju svoje zaporke i korisničkog imena drugim osobama. Više od pola njih na internetu postavlja svoje osobne fotografije, videa, brojeve osobnih mobitela, elektroničke adrese, ime škole koju pohađaju itd. Na pet ispitanih, njih dvoje postavlja tuđe osobne podatke na Internet a da pri tome ne traži njihovo dopuštenje. Ispitanici su i sami bili u situaciji neželjenog objavljivanja osobnih podataka pa je svaki deseti od njih doživio neugodnosti i uvredu u stvarnom životu nakon virtualnog objavljivanja osobnih podataka. Nažalost nije im strano ni lažno predstavljanje pa su iskusili da se netko umjesto njih predstavljao i oponašao ih na internetu. Iz navedenog zaključujemo kako je evidentna isplepetenost stvarnog i virtualnog utjecaja na sveukupni život ispitanika. Alarmantna većina, njih čak 92% nije upoznata sa aktivnostima ili edukacijskim aktivnostima za zaštitu osobnih podataka i privatnosti na internetu pa i ne znaju kome se mogu obratiti u slučaju kršenja osobnih podataka i zlouporabe privatnosti. Temeljeni problem je što ispitanici ne percipiraju što sve kršenje podataka predstavlja, uzrokuje i uopće uključuje a kamoli koji su mehanizmi zaštite što povezujemo sa inicijalnom hipotezom o općoj neosviještenosti i neupućenosti ispitanika u važnost zaštite osobnih podataka i privatnosti na internetu. Završavam citat projekta. Znači čak 92% ispitanika nije uopće upoznato na koji način može zaštiti svoje osobne podatke a niti kome se oni mogu obratiti u slučaju ukoliko su njihovi osobni podaci ugroženi. Mislim da je to više nego zabrinjavajuće. Agencija bi trebala zapravo više svojih resursa usmjeriti prema edukaciji i informiranju pogotovo najranjivije grupe naših građana a to su djeca. Ali zapravo niti sam rad agencije neće biti dovoljan. Sve institucije, civilno društvo a i mi sami moramo se uključiti i upozoravati na opasnosti kako ne bi bilo novih novinskih natpisa o tragičnoj sudbini djece koja nisu znala na koji način da se zaštiti. Na žalost živimo u polu virtualnom svijetu u kojem na nas u svakom koraku vrebaju opasnosti, a jedino informiranje i edukacija nam mogu pomoći. Zato pozdravljam rad Agencije za zaštitu osobnih podataka kako na polju na koje sam se osvrnula, tako i na druge aspekte njihovog rada kao što su nadzor, davanje prijedloga i preporuka za unapređenje zaštite osobnih podataka, vođenje središnjih registara, provođenje upravnih postupaka, davanje pravnih mišljenja i ostalih djelatnosti vezanih uz zaštitu osobnih podataka. Još jedna zanimljiva informacija koju sam pronašla u izvješću, a to je podatak da niti jedno rješenje koje je donijela agencija nije poništeno upravnim sporom. Meni to govori da ljudi u agenciji profesionalno obavljaju svoj posao. Klub HNS-a podržava Izvješće Agencije za zaštitu osobnih podataka i glasat će za isto. Hvala. Prva je uvažena zastupnica Nada Murganić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ravnatelju agencije, cijenjene kolegice i kolege. Javila sam se za ovu pojedinačnu raspravu iz razloga da sa nekoliko rečenica i svojih razmišljanja dadem doprinos i možda neke moja viđenja i preporuke za budući rad agencije.

Naime, možemo zaključiti, a iz osobnog života svakodnevnog znamo da je zaštita osobnih podataka izuzetno značajna i samim time je značajan rad Agencije za zaštitu osobnih podataka i da i mi kao saborski zastupnici, a svakako kao možda kasnije nosioci izvršne vlasti Vlada dadu toj agenciji zaista dobre i potpune uvjete za dobar rad, stručan rad i rad u skladu sa zakonom i u skladu sa onim za šta ih je društvo i angažiralo. Kada je 2003. godine donesen Zakon o zaštiti osobnih podataka moram iskreno priznati da je među nama kao voditeljima osobnih zbirki osobnih podataka bilo podosta čuđenja i dilema kako se uopće mogu štititi podaci naših građana i to danas u vrijeme komunikacijske revolucije, curenja svih i svakakvih informacija, svakodnevne krađe identiteta i sveprisutnosti virtualnog svijeta. Naime, bilo je čak i mišljenja kako će formiranje evidencija zbirkama osobnih podataka i njihov upis u jedinstveni registar štititi građane od zloupotrebe i kako će voditelji zbirki osobnih podataka štititi sami sebe od eventualno neutemeljenih tužbi. Međutim, zakon se ipak primjenjuje u praksi, on je saživio, provodi se i polučio je ipak dobre rezultate. I ova agencija u kojem radu uglavnom ima dobro mišljenje bez obzira na pristup kako i koji način će se podržati ovo izvješće je tome pridonijela. Ono možda što bih ja predložila i usmjerila za budući rad to bi se uglavnom odnosilo, iako je važno da se agencija bavi i statistikama i analizama, da se bavi pojedinačnim pritužbama, odnosno odgovorima na pojedinačne pritužbe, pojačati taj edukativni, informativni rad je vidimo iz statističkih podataka u izvješću pojačan u odnosu na nadzore prema voditeljima osobnih, zbirki osobnih podataka. Ali ono o čemu je govorila kolegica u raspravi ispred HNS-a značajan je i taj edukativni rad prema građanima odnosno prema osobito prema mladima. Tu postoji itekako velika potreba za većom edukacijom građana, jer mi moramo znati kako se zaštititi i kome se obratiti u slučaju zloupotrebe. Agencije najviše se jasno uz pomoć medija otvara građanima na europski dan zaštite osobnih podataka 28. siječnja čak u smislu promocije zaštite osobnih podataka angažirala ili imenovala je ambasadore koji imaju ulogu promotora privatnosti. Ja izuzetno cijenim te osobe, ne bih htjela da se možda krivo shvati, međutim meni osobno je u koliziji njihov posao i njihova potreba da se jako promoviraju i da budu sveprisutni u medijima i u javnosti sa onim za šta je to zamišljeno. Ali ako i ima tu nekakve logike, onda bi to oni morali jasnije dokazati i pokazati nama kao građanima, odnosno javnosti. Iako je rečeno, ali nikad nije na odmet naglasiti potrebu edukacije djece, roditelja, nastavnika, odgajatelja, odnosno svih onih koji su u ulozi odgoja djece, ne samo njih nego svih nas društva u cjelini. Jer ubrzani razvoj tehnologije, stalno korištenje novih tehnologija u komunikaciji, korištenje društvenih mreža dovodi do zloupotreba osobnih podataka, a mladi su tome najčešće žrtve jer su najradoznaliji, najčešće i sveprisutni su na društvenim mrežama, a znamo da je informatika u osnovnim školama izborni predmet a djeca su vrlo, vrlo često na internetu i u društvenim mrežama, odnosno u tome virtualnom svijetu. Građani i sami smo takovi vrlo često se svjesno odričemo svoje privatnosti kada dajemo osobne podatke. Slikanje i dijeljenje fotografija svojih obiteljskih, facebook profili su uvijek mogućnost da dođe do itekakovih zloupotreba. Dakle, opreza nije nikada na odmet. Sve što je objavljeno na internetu ostaje zabilježeno u nekakvom digitalnom obliku trajno. Da ne govorim da krađa identiteta, potkradanje računa, financijskih zlouporaba je moguće jer se služimo i online uslugama kada kupujemo, kada plaćamo račune, kada sklapamo ugovore, kada sklapamo i dogovaramo sastanke i još mnogošto. Zbog toga podržavam rad agencije u budućnosti od onih početnih koraka kada je stupio zakon na snagu, kada se formirala sama agencija nekako se to sve činilo nemoguće, međutim napredak je postignut. Ali nažalost, zlouporaba je sve više.

Sljedeća rasprava je uvaženi zastupnik Josip Borić, izvolite. Evo ja želim nešto reći o radu ove agencije, ne samo u 2014. jer smo već u 2016., prošla je i 2015. To je jedna važna agencija koja bi trebala zaštititi naše pravo na privatnost da naši osobni podaci, kućne adrese i sve ostalo ne bude dostupno na način na koji je to nažalost danas. Problem je nastao za vrijeme prošle Vlade koja je tom pitanju pristupila kao i mnogim drugim pitanjima na jedan način koji nije bio primjeren. Meni je osnovna dvojba da li je njima pasalo da ta agencija kroz vodeće ljude i kroz svoj rad bude u takvom stanju kakvom je i danas ili im je bolje bilo da je u toj agenciji vladao red? Da li možemo jednako zlouporabiti podatke kad u agenciji nema reda i ne zna se tko je tko, tko je ravnatelj, tko nije ili to možemo lakše ako postoji red? Mislim da tu dvojbi ne bi trebalo biti previše. I zato nas ne čudi 5. mjesec prošle godine.

I nastala je svojevrsna afera, ajmo reći tako, u kojoj su se počeli optuživati međusobno agencija s jedne strane, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa s druge strane tko je tu kriv, tko je kome što naložio i tko je postupio zakonito u takvom trenutku. Vlada da to smiri donosi odluku i smjenjuje ravnatelja i zamjenicu gospođu Dolenc i gospodina Rajkovaču, dostavlja prijedlog odluke Hrvatskom saboru, Hrvatski sabor zasjeda i donosi tj. raspravlja o tom problemu tokom čitavog dana. Cijeli dan smo raspravljali o tome, objedinjeno i o izmjenama Zakona o sukobu interesa i o smjeni dvoje ljudi. I kad smo završili raspravu zakon je usvojen, saborski zastupnici pokušali su u nekoliko navrata zamoliti predsjednika Hrvatskog sabora da stavi imenovanje na glasanje. I danas imamo situaciju da nam izvješće podnosi ravnatelj za kojeg ne znamo kakav je status. A već sam rekao da imamo i drugu dvojbu, dvoje vodećih ljudi te agencije tužilo je Republiku Hrvatsku Europskoj komisiji, a kao razlog naveli su da je Vlada atakirala s njihovom smjenom na neovisnost rada te agencije. Što se tu u Saboru govorilo? Samo nekoliko izjava iz fonograma. Gospodin Grbin naš kolega zastupnik bio je vrlo uvjerljiv u objašnjenju zašto treba smijeniti ravnatelje agencije. Kolega Bauk rekao je Sabor je taj koji razrješuje i koji imenuje mi u Vladi smo svoj posao učinili. Mi u klubu HDZ-a protivili smo se takvom načinu jer ispod dva imena nije bilo obrazloženja. Mnoge točke koje smo mi ili zaključke koje smo predlagali predsjedavajući nisu htjeli uvažiti ako nisu imali obrazloženje. Ali tu Vladinu odluku jesu. Kolega Linić tada je rekao da Vlada na brzinu želi sanirati političku štetu koja je nastala, a kolega Stazić na kraju zaključio ova Vlada uvijek se ponašala odgovorno, savjesno i u interesu javnosti. To je samo iz fonograma možda ono najznačajnije. Kako je to završilo evo vidimo danas. Savjesno, odgovorno i u interesu javnosti. Imamo čelnike za koje ne znamo jesu li legalni ili nisu.

Iako su pogriješili iz toga su izašli na najgori mogući način. I što imamo danas? Danas imamo potragu za fašistima, antifašistima a svi podaci su nažalost i od tih jednih i drugih možda dostupni nekima kojima ne bi trebali biti dostupni. I tu smo danas u uvodnom dijelu natuknuli gdje bi problem mogao biti, čuvena firma APIS – javno poduzeće. Društveni ugovor Grada Zagreba i države.

I što bi tu trebala agencija raditi? Osnovno je pitanje vama ravnatelju jeste li zaštitili hrvatske građane od zlouporabe mogućih podataka s obzirom da su dobili u tom poduzeću sve podatke birača? Kako su mijenjali društveni ugovori unutar tog poduzeća? Kako je netko tko je dao ostavku na mjesto zamjenika gradonačelnika 2012.mogao potpisati da će se odluke nadzornog odbora sada više neće donositi jednoglasno nego većinom glasova. Što se dešavalo u tom javnom poduzeću? To su neka pitanja jer ne znam da li ste vi, ali ja jesam u tijeku izborne kampanje dobio na svoju adresu program koalicije Hrvatska raste. Bilo je lijepo zapakirano, jedan plastični omot, unutra sve posloženo, ime i prezime, adresa, broj pošte, čak se i tadašnji kandidat za premijera gospodin Milanović svima obraćao osobno unutar tog programa. Kad smo raspravljali o prethodnim izvješćima uvaženi ravnatelju a niste prvi, bile su prije vas još neki, to je agencija koja je u 4 godine promijenila 3 ravnatelja. Činjenica je da u toj agenciji ostaje dojam da nije vladao red i da me nitko nije uspio zaštiti od tih i takvih pokušaja da mi se dostavljaju na kućnu adresu sve moguće tiskanice svih mogućih trgovačkih lanaca, svih mogućih političkih stranaka i da su naši podaci zapravo u prostoru nezaštićeni. A to je vaš osobno ja mislim najveći zadatak. Kako se to dešava? Da li osobno smatrate da je moguće da je u tom javnom poduzeću netko zlouporabio one popise koji su tamo dobili pa da se temeljem toga netko nekome obraća? Ako je tako je li to kazneno djelo? Je li se netko s time služio neovlašteno? Tako da zaista bez obzira na ovo što ovdje piše u 2014.što je korektno vi ćete navesti vlastite aktivnosti, pobrojat će se, sve će se nekako sublimirati, mi ćemo ovdje danas raspravljati ali kao i nakon svakog izvješća nažalost nismo svjedočili boljem radu ove agencije. A opet ono što smo rekli možda i nije na vama najveća greška, nego na bivšoj Vladi koja vas je ostavila u prostoru da ni vi sami ne znate što ste. I volio bi vas čuti što se desilo sa sporom kojeg ste vi kao osoba, kao vodeća osoba agencije i vaša kolegica pokrenuli protiv RH, u kojoj je to fazi i kako će to završiti? Za repliku se javio uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo kolege iznijeli ste puno argumenata zbog čega, postavlja se pitanje zbog čega uopće služe ove sve agencije kao i ova, jel smisao ove agencije da ona uopće postoji ako ima više nezaštićenih podataka nego zaštićenih, jel možda je bolje još jednu otvoriti agenciju ako ima prostora za uhljebljavanje, pa za protu zaštitu od zaštite osobnih podataka. Svejedno evo prateći ovo sve skupa imamo puste sigurnosne službe, imamo APIS-e, imamo razno razne agencije koje u biti mi ne znamo čemu služe a gledamo da ministarstvo, a puna su, krcata su, a gledamo znači kabinete ministara koja su prazna, znači te određene resore unutar ministarstva gdje su potrebni projekti, ljudi za projekte ta su prazna mjesta. Znači sve je puno ondje gdje mi ne možemo uopće kontrolirati niti Vlada može kontrolirati. Evo vama pitanje osobno jeste li vi da uopće postoji ove agencije? Mi smo stava da ove agencije ne trebaju jer one očito ne služe ničemu ako ništa ne štite. Znači da mi možemo vrlo brzo provesti nekakve reforme, jer bespotrebno je uopće raspravljati ima 15 dana o nekakvim agencijama koje opće nemaju smisla. Kratko pitanje. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Josip Borić. Uvaženi kolega Bulj, slažem se s vama.

Ali pokazuje nesigurnost u obavljanju vlastitog posla i vlastitih zadaća i ovo izvješće vam ne može pokazati tu nesigurnost. Vi ćete uredno dobiti sve što lijepo piše ali u praksi se dešava ono o čemu sam govorio da nismo zaštićeni. Rekli ste da su kabineti ministara prazni, oni su se ispraznili nakon što je otišla ova vlast. Oni su te kabinete punili na jedan čudan način. Donijeli su zakone kad su došli na vlast da u kabinete ministara mogu zapošljavati djelatnike bez provedbe javnog natječaja. I kako su otišli ministri, otišli su i neki djelatnici, ali ne svi, neki su se uspjeli u međuvremenu i snaći i ostali su i dalje unutar državne uprave. Tako i ona namjera koja je možda bila u redu na kraju je otišla u sasvim krivom smjeru. I bit će zaista puno iznenađenja na koja ćemo nailaziti u slijedećem vremenu a ova izvješća samo pokazuju na koji način se vladalo i na koji način je izgledala ta Bundesliga hrvatske politike o kojoj su oni često znali ovdje u Saboru govoriti. Za sebe su govorili da su Bundesliga. Ako je Bundesliga da imate zamjenika i ravnatelja agencije a da ne znate da li je on legalan ili nije, postavlja se pitanje što je onda ispod svega toga ostalo?

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici čitajući izvješće agencije zapitao sam što radi tih 28 ljudi?

Ono što sam uspio ipak pronaći je koje dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka uopće postoje. Pa onda ovako imate: vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovog zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanje obrade osobnih podataka. Slijedeće upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaja na pitanja privatnosti i zaštiti osobnih podataka. Sljedeća, upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obavezama u svrhu zaštite osobnih podataka. Sljedeća, brzine o izvršavanju obaveza iz članka 14. i 17. zakona. Onda dalje, omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. zakona i surađuje sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi sa provedbom nadzora i obradom podataka. Zapravo pitanje je što oni uopće rade. Međutim, ako je to njihova osnovna funkcija onda to rade vrlo traljavo jer ako idete na Internet i samo "zagooglate" vlastito ime i prezime dobiti ćete hrpu podataka o sebi koji bi trebali biti zaštićeni. Oni nažalost nisu zaštićeni i onda je i upitno uopće i postojanje ovakve agencije. Agencija bi prije svega trebala educirati naše građane kako i na koji način da se sami zaštite da vlastite podatke ne ostavljaju masovno recimo na društvenim mrežama. Edukacija bi trebala biti jedna od osnovnih funkcija ove agencije međutim to nije. Ako gledate što su oni napravili u zadnjih godinu danas to vam je 21 mišljenje, to je 374 nadzora što zapravo može jedna osoba sigurno napraviti u godinu dana. Oni imaju 28 zaposlenih a po sistematizaciji bi ih mogli čak imati 37. Ja bih na kraju zaključio da agencija kao takva uopće ne treba postojati, da je dovoljno 5 do 6 ljudi koji mogu unutar jednog ureda, recimo ureda pri Ministarstvu uprave ili pri MUP-u odrađivati ovaj isti posao i pridružujem se zaključku kolega iz MOST-a Nezavisnih lista da ovu agenciju kao takvu treba ukinuti i zajedno sa čitavim nizom drugih agencija. Sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Andrija Mikulić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege.

Očito politika onih koji su do jučer pokušali i nadali se da nešto znaju kako se nešto radi i vodi je rezultirala dijelom i ovime što danas pričamo. Dakle čuli smo oko procedura, Vlada je donijela odluke, došlo se u Sabor, u Saboru se to negdje u hodnicima zagubilo, izgubilo i mi sada defacto ne znamo da li smo na pola puta ili imate ili nemate pravo to potpisivati. Ne bih se ponavljao oko onih cjelodnevnih rasprava, očito je to neka praksa koja je nasljedno pravo pa se onda puno priča, puno buke, skreće se pozornost sa bitnih tema na nebitne da bi se pobjeglo od one teme za koju se nema što dobro i kvalitetno reći. Pa upravni sudovi rješenje mogu poništiti i narediti da vi napravite novo ili da ga oni donesu. Toliko oko upravnih sporova. Ovo izvješće je izvješće za 2014., očito kao i u nizu proteklih izvješća da netko na vrijeme nije odradio onaj dio posla za koji je bio zadužen ali vjerojatno je to kao što vidimo praksa nekih koji su to trebali raditi i ranije. Naravno da se radi o temeljenom zakonu, Zakonu o zaštiti osobnih podataka i u ovom izvješću vi dajete jednu analizu postupaka, mjera, ono što je vidljivo da piše da je agencija pravna osoba samostalna. Pa sada s obzirom na ovo sve što smo čuli nisam siguran da ste imali potpunu slobodu u funkcioniranju. Dakle ovdje pričam o instituciji ne o pojedincima u instituciji. Na strani 2 vašeg izvješća kaže se da je temeljem članka 34. zakona ukoliko prilikom obavljanja nadzora ustanovite da su povrijeđene odredbe zakona onda imate nekoliko mogućnosti.

Pa kaže protiv rješenja agencije nije dozvoljena žalba ali se može pokrenuti upravni spor. Dakle znamo trajanje upravnih sporova u prosjeku koliko to traje, vi ste koliko sam shvatio na ovih 10 na 6 dobili odgovore. Osim navedenih mjera kaže agencija može predložiti pokretanje postupaka kaznene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelima. Ja moram priznati da iz ovog izvješća mi nije razvidno. Dolazim iz jednog, ili dolazio sam, bolje rečeno, iz jednog sustava koji se zove Državni inspektorat a onda neki koji su do jučer bili na vlasti, danas hvala Bogu više nisu, su taj inspektorat rasformirali. Nisu mogli shvatiti da tamo radi tisuću poštenih i kvalitetnih ljudi koji su radili 80 do 100 tisuća nadzora godišnje. Pa da nauče nešto, to je bilo negdje oko 400 do 500 tisuća kontrola na bazi godine. Jer ovdje vidim da radite nadzore, 374 nadzora, 186 na zahtjev ispitanika, 2 nadzora na prijedlog treće strane a 186 nadzora obavljeno je po službenoj dužnosti. Zašto sam rekao ovaj uvodni dio? Zato što kad ste u takvom sustavu onda vam se može desiti da vam netko sa treće strane proba usmjeriti sustav temeljem nekakvih zahtjeva i vi jednostavno ste silom zakona prisiljeni da morate odgovarati na to.

Dakle, lijepo je izdefinirano što je to zaštita osobnih podataka. Pa mislim da je najsvetija stvar kad imate zaštitu privatnosti i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda. I naravno da pozdravljamo u ovom dijelu članak 24. koji govori da svatko tko smatra da mu je povrijeđeno pravo ima zajamčeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka mogućnost da podnese zahtjev i to je u redu. I taj dio pozdravljam. Nije mi jasno kad pričamo ili kad govorite o optužnim prijedlozima, onda kažete da u ovom izvještajnom je agencija postupala kako obvezuju pojedini zakoni što je jedino i moguće da tako postupa, jer inače u suprotnosti ni u skladu sa zakonom. Dakle, nalaže se ovlaštenom tužitelju prije podnošenja optužnog prijedloga nadležnom sudu ili drugom tijelu obavijestiti o prekršaju onog za kojeg se namjerava jel' tako podići taj optužni prijedlog. I tu kažete da je u izvještajnom razdoblju da ste izradili takvih 6 obavijesti. Da li to znači da je bilo svega 6 prekršaja koje ste ustanovili ili je to bilo nešto drugo? Ono što mi je još zapelo u oku, dakle vi kažete da su određena sredstva planirana za određenu godinu 2014. i da ste, da nije se utrošilo 520, gotovo 3000 kuna. Što znači racionalnost u trošenju? Da li to znači da to nije dobro planirano na početku ili je nešto vezano za strogu prirodu posla, razmišljam na glas jel' pa vas iz tog razloga to pitam. Rekli ste da je najvažnija aktivnost te agencije nadzor, dakle kontrola da li netko provodi propise i da li radi u skladu sa tim propisima koliko sam shvatio.

Zahvaljujem. Pravo na repliku uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolega Mikuliću, vi ste se spomenuli da ste radili u inspektoratu sad se zove agencija, jel' ukinuto il' nije, međutim po vama ispada da je prije bilo bolje kad je bio inspektorat, sad je ugašen pa nema inspektorata pa je taj inspektorat napisao na tisuće predmeta pa je bio možda Inspektorat za ugostiteljski objekat imali ceduljicu kolika je visina stolice, pa bi to ukočilo naše gospodarstvenike, u biti usporavalo bi ih. Znači, isto je po nama u MOST-u zvalo se inspektorat ili agencija ako ne radi svoj posao.

Ako predmeti koče razvoj nečega i ako služe te inspekcije ili agencije same sebi one nemaju svrhu, tako da nije bitno hoće li se ovo sutra zvati inspekcija ili agencija. Vrlo je bitno da nije potrebno imati tolike ljude za ono što ne služi u korist građanima i u korist privredi, razvoju. To sam rekao zbog toga što ste to naglasili da je prije puno bolje bilo.

Dakle, govorimo o dvije kategorije, to je elementarno poznavanje sustava državne uprave. Jedno je Državni inspektorat, jedno su agencije. Ja nisam rekao da je inspektorat bio taj koji je radio loše ili dobro. Ja sam samo iznio činjenicu da ono što je bilo dobro da se rasformiralo za vrijeme bivše Vlade. Za informaciju, na internetu imate mogućnost izvješća oko toga, pa ćete vidjeti tko je što radio, a inače je to bila institucija i hvala vam na ovoj replici jer ste mi dali mogućnost da kažem koja se bavila nadzorom provedbe propisa i obavljanja poslova. Inače je bila institucija koja je na svojim Internet stranicama imala objavljeno što vas očekuje kada ti djelatnici Državnog inspektorata i inspektori ili viši inspektori dolaze kod vas u nadzor. Mi se nismo bavili visinom stolice, mi smo tijelo koje je provodilo provedbu propisa, odnosno tu kontrolu. Dakle, rasformiran je u šest ministarstava potpuno nelogično i loše. A što se tiče broja ljudi onda ću vam reći da u pojedinim ministarstvima gdje su te inspekcije pripojene je došlo do znakovitog, a nepotrebnog povećanja broja ljudi.